Poštovane kolegice i kolege, evo stanka nam je istekla, pa ćemo krenuti na raspravu. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Pretpostavljam ne jer ga nema, pa onda otvaram raspravu i prvi će govoriti Klub zastupnika Domovinskog pokreta. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog državnog sabora, poštovani malobrojni kolegica Mrak-Taritaš i dvojica kolega, al tako je to, vrijeme je ručka valjda jel, pa onda je i sabornica ovako popunjena kako ili ispražnjena kako već je. Dakle, ovim izvješćem su obuhvaćena ulaganja u otoke kroz programe i aktivnosti čak 75 tijela državnog i javnog sektora i to kroz sve izvore financiranja koji su dosta detaljno u ovim izvješćima popisana i izloženo. U 2018. ulaganja su povećana za 22% u odnosu na 2017., a onda su još 2019. povećana 43% u odnosu na 2018., pa ako je suditi po tim brojkama to su uistinu respektabilni pokazatelji. Navedenom značajno pridonosi pojačana apsorpcija EU sredstava pokretanjem prioritetnih većih projekata od važnosti za otočnu zajednicu. Vidimo da je tu i Pelješki most koji uistinu je izuzetno važan. Kao što je kolega Bauk rekao, moram se s njim složit, ne samo za otočnu zajednicu nego isto tako i za širu zajednicu. Ta sredstva rastu, znači i u apsolutnim iznosima, a isto tako raste i iznos koji se odnosi na sredstva iz EU, bespovratna sredstva koja su u 2019. bila milijardu i 460 milijuna kuna, a recimo 2018. 533 milijuna kuna, znači to je skoro 3 puta više bespovratnih sredstava EU, što je definitivno dobro jer znači da ta apsorpcijska moć i povlačenje tih sredstava u principu raste. Ono što je i apostrofirano kao najvažniji izvor financiranja projekata i programa koji se provode na hrvatskim otocima su upravo definiranje tih politika i provođenje i jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova i u budućnosti, tako da, mislim da svi kad gledamo ova izvješća možemo biti zadovoljni obujmom i efektima ulaganja u otoke, posebice i sa ovom mjerom koja se odnosi na sufinanciranje cijene vode. I još jednom ću istaknuti da ne vidim razloga zašto bi se ta količina vode povećavala, a to je nešto o čemu smo raspravljali prošli tjedan kroz izmjene i dopune Zakona o otocima koji je bio prošli tjedan u prvom čitanju na plenarnoj sjednici. Vesele me ovi pozitivni demografski trendovi koje je poštovana državna tajnica istaknula i možda bi trebali se svi ugledati na otoke, pa vidjeti što to na otocima dobro rade kako bi to primijenili i u ostatku RH jer ti pozitivni demografski trendovi nisu slučajni i oni se ne dešavaju sami od sebe. Prošli tjedan smo istaknuli nekoliko vrlo važnih elemenata koji su važni ne samo za otoke nego i za druge dijelove RH, a to su poglavito zaustavljanje iseljavanja i tih negativnih demografskih trendova, prometna povezanost, dostupna zdravstvena zaštita itd. jer zašto kažem da se to odnosi na druge dijelove Hrvatske? Ako pogledate pokazatelje po županijama onda ne čudi što je vlada u svom programu za ovaj mandat navela kako će imati posebne programe gotovo za sve županije osim Istarske i Grada Zagreba. Moram se tu osvrnuti na ovaj čuveni „Projekt Slavonija, Baranja i zapadni Srijem“ koji je jedan poseban projekt za poseban dio RH za 5 slavonskih županija i tu su se trebale smanjiti te regionalne razlike, što definitivno se nije desilo. Pa ako usporedimo znači taj projekt sa Zakonom o otocima onda nam se nameće jedan očigledan zaključak, a to je da nama pod hitno treba Zakon o obnovi našeg sela jer naša sela će se bez tog zakona pretvorit u pustopoljinu bez ljudi i bez gospodarske aktivnosti. Projekt Slavonija, Baranja i zapadni Srijem“ i to treba otvoreno reći, nije polučio rezultate. Znači nismo zaustavili iseljavanje, nismo povećali BDP po glavi stanovnika, životni standard, kratkoročno smo zaposlili građevinsku operativu kroz ulaganja u infrastrukturne projekte, ali dugoročno imamo samo trošak održavanja istih, a nema novih radnih mjesta koja su prioritet broj 1 i to ne samo za ovih 5 slavonskih županija nego isto tako za cijelu Hrvatsku. Ono što se nameće kao jedno od pitanja kada gledamo pomnije malo ova izvješće onda ostaje jedna nedoumica i teško je razdvojiti što od uloženog je vezano za podizanje životnog standarda i životnih uvjeta otočana kao što su npr. dječji vrtići, energetska obnova zgrada javne namjene, a što je opet potpora, neka neizravna potpora dominantnoj gospodarskoj djelatnosti, a to je naravno turizam? Tu mislim poglavito na uređenje šetnica, komunalne infrastrukture, vježbališta na otvorenom, parkova, trgova, biciklističkih staza, jer one iskreno nisu samo naravno za otočane nego i za turiste koji dolaze provesti godišnji odmor na otoke. Tako da kroz ovaj zakon znači se isprepliću te dvije te dvije stvari i to je nekako i logično zato što je to dominantna gospodarska djelatnost na otocima pa i na taj način se indirektno utječe na poboljšanje životnih uvjeta otočana. Tu dolazimo do onog što smo istaknuli i prošli tjedan kada smo raspravljali o izmjenama i dopunama Zakona o otocima a to se odnosi na infrastrukturu koja u ovom našem konceptu turizma gdje je koncept sunce i more 85% našeg turizma, donosi određene probleme, jel, znači pitanje je gabarita koje ta infrastruktura mora imati u zimskim i u ljetnim mjesecima jer to produženje turističke sezone o kojem već godinama govorimo, to je ostalo uistinu tek na razini ideje, znači Hrvatska ima veliki potencijal za razvoj i drugih oblika turizma, ali nažalost tu ima vrlo malo pomaka jer ovako dolazimo u jednu opasnost da dođe do devastacije našeg najvažnijeg resursa a to je očuvana i netaknuta priroda. Na kraju, neću previše dužiti, često mi u ovom Viskom domu slušamo o prioritetima koji uključuju smanjenje regionalnih razlika. Često slušamo o solidarnosti i o sličnim pojmovima ali kada malo detaljnije gledate brojke, onda nije to baš tako i neravnomjeran regionalni razvoj je jedna konstanta, jedna odrednica i jedna činjenica koja već godinama u Hrvatskoj stoji i vidim danas da kolege i kao prošli tjedan kada smo govorili o izmjenama i dopunama Zakona o otocima, kolege iz VIII., IX. I X. izborne jedinice su bile vrlo aktivne i ja ću ih sad i pohvaliti jer oni se bore za svoj kraj, oni se bore za svoje birače i to u principu saborski zastupnici i trebaju raditi. Isto tako, voljela bih da se svi saborski zastupnici iz IV. i V. izborne jedinice, iz 5 slavonskih županija postave neovisno o političkoj opciji kojoj mi pripadamo. Ne vidim kod njih taj entuzijazam a Slavonija i Baranja je dom svima nama i to bi trebali uvijek imati na umu.

Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, mi danas imamo u raspravi Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima za 2 g., za 2018. i 2019. godinu. Apsolutno sam sigurna da bi hodogram bio neusporedivo bolji, mogli smo i trebali smo prvo imati izvješće a onda iza toga prijedlog izmjene i dopune Zakona o otocima jer ovo izvješće između ostalog je i trebalo bi biti osnov za da uđete u izmjene i dopune Zakona o otocima ali dobro, što je, tu je, imamo sad u raspravi ovo. Neću ponavljati više to da imamo koliko imamo otoka, koliko je nastanjenih, nenastanjenih ali ono što trebamo, imamo nekoliko različitih podataka ovisno što, koji izvor koristite pa je negdje između 48 i 66 je brojke koje se vrte, državna tajnica mislim da je rekla 50 otoka u svom uvodnom govoru jer ono što je tema, tema su ljudi na otocima. Tema je ostanak ljudi na otocima. Tema je i ovo izvješće imamo iz razloga da vidimo što smo to napravili na taj način da potičemo da ljudi ostanu na otocima, da imaju uvjete za život i za rad jer održivi razvoj otoka znači unaprjeđenje i svi uvjeti za unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice, povećanje kvalitete i dostupnost komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Ono što mislim da bi trebalo biti a ne samo da mislim nego sam sigurna, da kad imamo izvješće za jednu godinu, dakle ono je i ove koje imamo su složeni na način da se točno vidi koji je sektor što radio, koliko je uloženo novaca. Ali jamo vidjeti što mi želimo s tim izvješćem i što treba biti konačni rezultat. Koliko je ljudi ostalo? Eventualno na koje otoke smo poticali da se netko doseli? Šta smo kroz tu godinu omogućili ljudima da im bude bolje? Nije slučajno da sam pitala vezano uz energetsku učinkovitost odnosno to je širi pojam, odnosno obnovljive izvore energije. Dakle, vidjeli smo 2020. koja je donijela koronu ali bez obzira na to, vidjeli smo tu jednu samodostatnost koja treba biti u svim granama a naravno kad je riječ o energiji, ona bi trebala biti još viša. Ono što bih ja iz jednog izvješća a sad ću govoriti o tom djelu, voljela vidjeti, a to je koliko se ulagalo u obnovljive izvore energije, koliko se je postavilo solara na kućama, koliko se je uložilo u vozila koja su na električni pogon a sad već imamo i vozila na nekakav drugi pogon, ne samo za jedinice lokalne samouprave nego i za pojedine pojedince. Što se dešava sa odlagalištima otpada? Kad vidite ulaganje Fonda za zaštitu okoliša koja je bila u 2018. 28 milijuna i odnosilo se na 35 projekata, ona se odnosila na sanaciju odlagališta komunalnog otpada. Da li smo taj komunalni otpad glavninom sanirali ili nismo sanirali? Šta nam je ostalo? Šta radimo s tim?

Kad uđete u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019., riječ je o manjem iznosu, ali je to i dalje sanacija komunalnog otpada odlagališta komunalnog otpada. Ja se nadam da netko, ne netko vi ćete dobiti i naše rasprave, ali mi se čini da bi onda kada je riječ recimo o tom Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, bilo dobro da u izvješću koje dobijemo za 2020.da na kraju kaže, na otocima je sanirano toliko odlagališta komunalnih otpada. Na otocima se otvaraju nelegalna odlagališta pa nešto s njima radimo, način kako vodimo računa o tim nelegalnim odlagalištima otpada, što nam je dalje činiti jer ako mi iz godine u godinu trošimo novce na saniranje odlagališta komunalnog otpada i otvaraju nam se novi onda nismo ništa napravili. Ako nismo stekli sve uvjete da zaista ljudi imaju mogućnost odlaganja otpada nismo ništa napravili. Ja vam zaista i to znam ponoviti nisam saborska zastupnica opće prakse i ne želim niti govoriti o svemu kada su ovakva nekakva izvješća, ja se fokusiram na određene teme. Ovu temu koju hoću u ime kluba je vezano uz zaista uz energetsku učinkovitost koja se vidi i ulaganja u zgradarstvu koje je na resoru jednog drugog ministarstva, ali se i ono vidi što je uloga i zadaća Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jer oni su 2019.krenuli i sa projektom Mapiranje morskog dna sa utvrđivanjem kritičkih lokacija na kojim se nalazi otpad na morskom dnu. To je apsolutno problem problem koji je, ali ajdemo probati u jednom izvješću stvarno vidjeti kakvo nam je stanje s otpadom. Otpad na kopnu nam je takav, nelegalnih lokacija imamo toliko, s tim nelegalnim lokacijama činimo to. U krajnjoj liniji dižemo dronove, imamo video nadzore ili već što hoćete i imamo problem otpada i u moru koji je, to smo prepoznali da je otpad, za to smo za edukaciju stanovništva napravili ovo, očistili morsko dno na tim projektima, dakle to bi sve bilo kada je riječ o otpadu dobro da imamo i da znamo.

Klimatske promjene su činjenica, klimatske promjene su nešto što je jedini Trump govorio to da ih nema i tamo su se u Americi neke stvari promijenile. Mi imamo Europski zeleni plan i dio sredstava koje ulažemo na otoke je vezano iz tog Europskog zelenog plana, mi ćemo imati Plan oporavka i otpornosti. Dakle, kroz taj Plan otpornosti bi se trebalo već vidjeti što činimo vezano uz otpornost. Dakle procjena koju je svjetski stručnjak kada je riječ o Hrvatskoj da do 2100.g. dakle to je tamo negdje davno, ali za ljudski rod baš i nije tako jako, će se razine mora podići između 9 i 99 cm, dakle to je veliko, ali ono što se u Hrvatsko proglašeno kao posebno ranjiva područja su delta rijeke Neretve, rijeka Krka, jezero Vrana na Biogradu, otoci i posebno je naglašen otok Krapalj, to je najniži hrvatski otok. Otoka Krapnja više ne bi trebalo biti. Ali da bi vi mogli nešto napraviti, vi to morate vidjet sad. Dakle, kada imate izvješća o učincima provedbe nekog zakona, naravno da svako pogotovo ako je načelnik neke općine koja je na otoku ili grada on gleda one nekakve kratkoročne stvari koje jesu važne, komunalno opremanje, javne rasvjete, prometnice, ali ja mislim da sa razine države mi moramo gledati i nešto dugoročno. Dakle, ako imamo Plan otpornosti onda bi kroz Plan otpornosti gdje Hrvatska kao članica EU će dobiti određena sredstva, trebalo vidjeti u tim otpornost na klimatske promjene na otocima jer naši otoci u ovom dakle kako se je živjelo na otocima, na otocima se živi još od grčkog doba, ljudi su se bavili s čim, prvo poljoprivreda, onda ribarstvo, danas je glavna djelatnost turizam. Sve što imamo na otocima se glavninom bazira na turizmu, što nastaje sljedeći problem jer imate u smislu komunalnog opremanje, vi morate komunalno opremiti za taj vršni period kad imate turiste. Vi imate mjesta na kojem imate stanovnike dakle u vršnom periodu kad se bavite turizmom vi imate po desetak tisuća više ljudi koji su u tom trenutku žive na tom otoku, na malom otoku, na velikom otoku nego što žive u normalnih preostalih 10 mjeseci, vi komunalnu infrastrukturu radite za taj period jer si ne možete dovesti da vam dođu turisti da ste bez vode, da nemate struje e i sada bi tu zapravo trebalo prepoznati koja su ulaganja države za samoodrživost u smislu turizma, ali i prepoznati koji će to turizam jer turizam je grana koja se razvija vrlo brzo u nekakvim drugačijim uvjetima.

Ne vidim ga, nema ga, gubi pravo na govor. Pa će sljedeći govoriti u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. Kolegice i kolege. Uvažena državna tajnice s pomoćnicom. Izvješće o provedbi Zakona o otocima u 2018. i 2019.g. čuli smo u uvodnom izlaganju uvažene državne tajnice i čestitam lijepo ste to predočili saborskim zastupnicima. I zaista ova priča o otocima evo u drugom tjednu, nakon prošlotjednog Zakona o otocima je nešto o čemu treba govoriti s obzirom da jednostavno taj prostori su pokazali da politika kada ima zajedništvo, kada ima kontinuitet, kada ima za to osigurana sredstva da ona može davati dobre rezultate. I drago mi je da je kolegica iz Slavonije shvatila što sam zadnji puta rekao kada sam ih pozvao znači, sve zastupnike iz Slavonije da ne napadaju projekt Slavonija i Baranja, da je to zajednički projekt, da je to državni projekt i da on doprinosi svim lokalnim samoupravama, svim županijama neovisno o tome tko gdje bude ili gdje živi ili iz koje je stranke i da se takva priča na otocima već provodi gotovo 25 godina i da to ima svoje rezultate. O tim rezultatima mi smo danas evo izvješćeni, izvješteni od strane ministarstva i Vlade RH i oni su prirodan slijed upravo politike koju je omogućio i Zakon o otocima, ali i određeni sektorski zakoni iz drugih ministarstava. Naravno i sama ulaganja brojnih javnih poduzeća na otocima kao što su Hrvatske ceste, Hrvatske vode, kao što stu šume itd. i da ta priča ima zaista i onda svoj i konačni broj na kraju svake od godina kada se ona promatra. 49 naseljenih, stalno naseljenih otoka rezultat su i dobre politike bez obzira što ih imamo jako puno 1244, ali ne bi bilo da možemo očekivati da na svih 1244 možemo imati stanovnika. Nije toga puno, puno, puno prije ni davnim vremenima naseljeno. Jednostavno prevladavaju veliki otoci za koje više-manje svi znamo i ovi manji otoci koji su u sastavu određenih većih gradova na kopnu kao što su zadarski otoci, kao što su šibenski otoci, kao što su dubrovački otoci, lošinjski otoci i jednostavno na taj način su se organizirali da kroz svoje lokalne samouprave njih 51 plus ovih 8 na kopnu jednostavno čine jednu dobru smislenu cjelinu koja ima dobru današnju funkciju, a to je da sve ovo što se u njih ulaže mogu vratiti i državi koja im novce tj. ulaganja otprilike i daje. Tako da ova priča o milijardama kuna ima svoj slijed još davno, davno prije tamo od početka 2000.-tih godina kada se stvarno krenulo dosta jako prema otocima i kada se počelo zbrajati što svatko doprinosi u tom razvoju. Naravno da me veseli da je 2019. bila ukupno 2 milijarde 959 miliona jer to je zaista jedan do sada po meni najveći iznos, a on svjedoči zajedno sa 2018.-tom koja je bila negdje na 2 milijarde kuna da su fondovi, europski fondovi konačno učinili svoje, znači i na otocima. Naravno da je ovdje spominjan i Pelješki most koji je najveća investicija i s obzirom da spaja poluotok Pelješac onda ga bi zbrajamo i u ovaj i ovom izvješću, to smo radili i 2006. i '07. i '08., Pelješac je uvijek bio dio priče Zakona o otocima i kao takav je i dio samog Zakona o otocima iako on ima kao most sigurno i puno veću, puno veću važnost nego što je to samo povezivanje Pelješca sa kopnom tj. konačno spajanje RH u svojim teritorijalnom dijelu. Ono što se ovdje čulo u raspravi pokušat ću pojasniti s obzirom da možda državna tajnica tada kad se raspravljalo nije mogla to reći, a osvrnut će se i na jednu gospođu koje danas nema pa nas je stalno pitala što smo mi to napravili za nešto. Tako da sam se pripremio pa joj mogu ovdje nabrojit što smo napravili o Jadroliniji samo u razdoblju 2004. – 2011., 12 novih trajekata lijepih imena Biokovo, Bol, Cres, Hrvat, Ilovik, Jadran, Juraj Dalmatinac, Korčula, Marijan, Supetar, Sveti Krševan. Supetar i Sveti Krševan su bili prvi brodovi trajekti koje smo napravili 2004. godine u prvom pokušaju znači da krenemo u cjelovitu obnovu flote Jadrolinije koja je u tih 8 godina kažem dobila 12 novih trajekata, 2 nova katamarana, nakon toga do 2020. još 4 nova trajekta izgrađena, svi izgrađeni u hrvatskim brodogradilištima. I da ne nabrajam onda 10-tke malih brodova katamarana koji su ušli u privatnu flotu. A ta privatna flota je nastala nakon što smo donijeli Zakon o javnolinijskom obalnom povremenom prijevozu koji je omogući znači konkurenciju na svim linijama, a znači da se to najbolje iskazalo na brzobrodskim linijama i tu su svi pronašli svoje ekonomske interese i danas se otočani voze zaista u primjerenim, naravno ne samo otočani i turisti, radi njih mnogo toga je napravljeno da bi zaista kada dođu u Hrvatsku posebno na otoke imali doživljaj kakvi oni smatraju da treba biti najbolji i mislim da tu činimo puno. Dvojba da li Zakon o otocima daje tj. ovo izvješće pravu sliku što se dogovorilo ili desilo na otocima je ono o čemu treba možda porazmislim u ministarstvu, ali mislim da nije lako provedivo. Smatramo dakle navedeno da se neka škola financira sa 15 miliona kuna da je ta škola onda ili izgrađena ili da će ta reakcija tj. toliki ulog stvoriti toliku vrijednost. Tako i za bilo koju drugu ovaj investiciju jer teško će se moći napisat ne znam da aglomeracija na otoku Krku je recimo završena u cijelosti, nije spojeno neko naselje itd., itd., u cijelosti znači nije to baš jednostavno opisati u tim brojkama, ali mislim da samo ovaj upozoravanje na to što se događa po pojedinim projektima znači da se oni događaju, da oni imaju realizaciju i da će prije ili kasnije, kroz godinu ili dvije biti ovaj završeni. Upravo ovaj dio o kojem je govorila gospođa Mrak odlagališta. Hrvatski otoci su i tu napravili veliki iskorak, posebno kvarnerski iako imamo i dalje određenih problema sa našim centrom za gospodarenje u Marišćini, mi i dalje danas radimo dosta truda da riješimo ono što nam je naložio i zakon i što su nam omogućila sredstva. Tako da imamo odlagališta kao što je na otoku Rabu koja ovaj sutra je tehnički pregled, znači završili smo, napravili smo ono što se od nas traži reciklažno dvorište, pretovarano itd., sanirali odlagališta i svaki kilogram otpada vozimo na Marišćinu.

Što se tiče turizma ljeti taj prostor, tih 50-tak naseljenih otoka jednostavno ima 3 puta više stanovnika nego u zimi. Zamislimo Grad Zagreb sa 2,5 milijuna stanovnika u 3 mjeseca ili neki drugi grad s 3 puta više stanovnika, pa da onda možemo razmišljati da li smo dobri, da li možemo ili da li smo dovoljno nekome ponudili. Ja mislim da jesmo, 300.000 ljudi u 7.-8. mjesecu kada je najjača sezona, boravi na otocima i dobivaju mislim više-manje dobre usluge i u hotelskom smještaju i u auto kampovima i u privatnom smještaju, a onda to treba opslužiti i na plaži, imati dovoljan broj parkirnih mjesta, imati dobru infrastrukturu koja može optrpiti tu senzualnost funkcioniranja, imati dovoljno količina vode, imati dovoljno količina svega što nam treba, za 3 puta više stanovnika. O tome se često nekad onako zaboravi ili ostane van svega, ali kažem kad bi se to desilo možda u Gradu Zagrebu 2 mjeseca shvatili bi što to znači na otocima i na koji način se svaki čelnik lokalne samouprave pokušava s time nositi i naravno mi to radimo dosta dobro i ja mislim da naši turisti na otocima jesu zadovoljni i zbog toga evo, ne samo zbog toga što su turisti zadovoljni nego zato što ovo izvješće jasno pokazuje da Zakon o otocima funkcionira [[Upadica: Vrijeme]] i mi ga podržavamo u potpunosti i za 2018. i '19.g. Dobar dan svima kolegice i kolege, nastavljamo sa raspravama u ime kluba zastupnika, slijedeća u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana kolegica Mirela Ahmetović, izvolite.

Danas raspravljamo o izvješćima o učincima provedbe Zakona o otocima u 2018. i 2019.g. Ja ću o njima raspravljati objedinjeno jer oni su u suštinski, suštinski podjednaki dokumenti, analiziraju iznose ulaganja tijela državnog i javnog sektora na području otoka i poluotoka Pelješca u tom vremenskom razdoblju. I kako izvješća kažu, u 2019.g. uložilo se 2 milijarde 959 milijuna kuna, a u 2018. 2 milijarde 71 milijun kuna temeljem Zakona o otocima. Činjenica da je ukupan iznos ulaganja ako uspoređujemo te 2.g. na otocima rastući, veselila bi kada bi se ona odnosila odnosno kada bi ona bila rezultat upravo Zakona o otocima. Međutim to nije tako. Da je tako to bi značilo da su svi dionici, a koji su bili pozvani da se očituju o iznosu ulaganja na području otoka mislili i radili sve, trudili se da učine sve što mogu da snažnim investicijama na otocima povećaju kvalitetu života i mogućnost da stanovnici na tim otocima ostanu. Međutim, ne trude se svi jednako jer zapravo ni ne moraju, ništa ih na to ne primorava, što ću pojasniti i u ovoj raspravi. Srećom otok Krk s kojeg dolazim, ako ga gledamo kao jednu cjelinu nema problema kakvih zasigurno imaju drugi otoci u RH ili barem dio otoka u RH. Govorim o onome kada raspravljam o nekim problemima s kojima se suočavaju otočani recimo na Braču ili na nekom drugom manjem otoku, pa čak i u Primorsko-goranskoj županiji. Otok Krk jedan je od ili čak usudila bih se reći i najrazvijeniji otok u RH, zasigurno je s obzirom da imamo točne podatke najturističkiji otok u RH, pa i razumno je da nema iste probleme kakve imaju i neki drugi otoci. Tu mislim naravno na razvoj infrastrukture, na prometnu povezanost, na dostupnost zdravstvenih, obrazovnih i drugih usluga važnim za život otočnog stanovništva. A to je tako uvjeravam vas ne zbog toga što je to rezultat Zakona o otocima iako je on donesen prvi put čini mi se 1999. ako se ne varam, nego je to tako što su na otoku Krku živjeli i za otok Krk živjeli mudri ljudi koji su planski određivali kako će i na koji način ulagati u otok Krk, kako će se otok Krk razvijati i kako, i kako ćemo u središte interesa zauvijek ostaviti ono najvažnije čovjeka. Međutim, iz perspektive stanovnika otoka Krka osvrnut ću se na nekoliko činjenica navedenih u izvješćima, a koje je zbog istinitosti i jasnoće potrebno pojasniti. Ako uzmete primjerice činjenicu da je Primorsko-goranska županija uložila u rekonstrukciju osnovnih škola na otoku Krku ne može se reći da je ona to učinila zbog toga što ju je na to primorao Zakon o otocima i tu već vidimo objašnjenje zašto ovo nije Izvješće o učincima Zakona o otocima. Ta rekonstruirana osnovna škola na otoku ne može biti učinak provedbe Zakona o otocima jer ona to naprosto nije. Ona je učinak vrlo efikasnog upravnog odjela za školstvo i obrazovanje Primorsko-goranske županije kojemu ne treba nikakav dokument da bi ga primorao da uloži jednako u školu na otoku ili u školu na kopnu ona to čini naprosto temeljem kriterija koliko je đaka u toj školi, u kakvom je stanju ta škola, da li je spremna dokumentacija, projektna dokumentacija za ulaganje u tu školu itd. Niti jedan članak Zakona o otocima ne daje prvenstveno školi na otoku pred školom na kopnu prilikom odabira koja će se škola rekonstruirati. Zbog toga to ne može biti učinak Zakona o otocima. Bez obzira na to, naravno mi smo zadovoljni što smo prepoznati od strane Primorsko-goranske županije i što se zapravo sredstva koja građani otoka Krka uplaćuju u proračun a koja se raspoređuju u županijski proračun, vraćaju kroz ulaganja baš na otok Krk. Moramo ovdje istaknuti i činjenicu da su Primorsko-goranska županija i otočne jedinice lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji vrlo uspješne i po povlačenju bespovratnih državnih sredstava. Tako je npr. putem uprave za otoke Ministarstva regionalnog razvoja, čak 1/3 ukupnih sredstava uložena u projekte i aktivnosti koje se provode na otocima Primorsko-goranske županije i nije to zbog toga što nas netko posebno preferira, nego je to naprosto zbog toga što su naši projekti kvalitetni i spremni, spremni za povlačenje tih sredstava. E to je naš uspjeh, e to je učinak ne Zakona o otocima, efikasnosti upravljanja na području Primorsko-goranske županije. Primorsko-goranska županija ima spremne projekte i spremna je povući sredstva Ministarstva regionalnog razvoja koje to prepoznaje. I ja se ministarstvu zbog toga i zahvaljujem.

Radi se o 454 103 kn u 2019. i 431 141 kn u 2018. g. a ta se ulaganja odnose na nabavku klimatizacijskih uređaja, na uređenje odnosno nabavku namještaja za poštanske urede, za nabavku informatičke opreme, za povećanje sustava sigurnosno-tehničke zaštite. Osim što ni u ovo ulaganje nije rezultat odnosno učinak Zakona o otocima jer nigdje u Zakonu o otocima ne stoji da se više morati ulagati u poštanske urede na otocima nego bilogdje drugdje, ovo je i realno objašnjenje zašto su poštanske usluge na izuzetno niskoj razini a funkcioniranje pojedinih poštanskih ureda na otocima, pa imamo i takve primjere su u potpunoj ovisnosti o financiranju od strane jedinice lokalne samouprave. Da li znate da poštanski ured u Općini Baška funkcionira zato što Općina Baška financira poštanski ured u svojoj općini? E to je sramota, na najturističkijem otoku u RH, na najrazvijenijem otoku u RH. Na otoku koji nema problem s natalitetom, na otoku koji nema problem sa odseljavanjem odnosno odljevom stanovništva, to je sramota. Uz činjenicu da je ovakva situacija sa poštanskim uredima upravo u jedinicama lokalne samouprave sa starim stanovništvom, starijim stanovništvom od onog prosječnog, s malom razinom prometne povezanosti jer znamo da Baška ima problem sa prometnom povezanosti za razliku od Omišlja koji je prvi kraj ajmo reći, Krčkog mosta, neulaganjem u modernizaciju, povećanje efikasnosti, dostupnosti i kvaliteti poštanskih usluga, ne samo da se okreće leđa i tom stanovništvu nego se obeshrabruje i mlado stanovništvo da ostane živjeti i držati život upravo te otočne sredine. A onda pročitajte godišnje izvješće Hrvatske pošte za 2019. g. u kojem prva rečenica kaže da je ostvarena povijesno dobra neto dobit u iznosu od 130,7 milijuna kn, što je znatno više u odnosu na 2018. g. kada je isto tako ostvarena dobit u iznosu od 39,4 milijuna kuna. Dakle Hrvatska pošta ostvaruje rekordnu dobit a ulaže na otoke 454 000 odnosno koliko već, 431 000 u opremanje klimatizacijskim uređajem. I konačno, osvrnut ću se na poticanje zračnog prijevoza putem PSO programa kojim je cilj očuvanje prometne povezanosti u domaćem linijskom zračnom prometu kako bi se redovni zračni promet obavljao na linijama unutar RH jer aviokompanije u protivnom ne bi imale komercijalni interes održavati takve letove. Što se tiče otoka, u PSO je uključena Zračna luka Rijeka na otoku Krku i Zračna luka na otoku Braču. Mislim da Zračna luka na Malom Lošinju nije niti uključena u ovaj program međutim u potpuno su diskriminirajućem položaju u odnosu na ostale zračne luke. Za usporedbu, putem PSO programa za Zračnu luku Rijeka, liniju Rijeka-Osijek-Rijeka osigurano je 3000 subvencioniranih sjedala, odnosno dvije linije tjedno tijekom godine. Istovremeno, putem istog programa za Zračnu luku Osijek tijekom cijele godine osigurano je 50 000 sjedala, Pulu i Zadar 70 000, Split i Dubrovnik 200 000 a Zagreb 500 000 sjedala. Umjesto da se temeljem Zakona o otocima dodatno podupru linije koje baš povezuju zračnim putem otočne zračne luke, ja ne vidim učinak Zakona o otocima po tom pitanju. Dakle ovo nije izvješće o učincima Zakona o otocima. Ovo je izvješće problematično metodološki jer sadržaj ne odgovara istini, značajan dio ulaganja na otocima nisu rezultat Zakona o otocima i zato se ne može tvrditi da su ulaganja koja „proizlaze“ iz Zakona o otocima, iz godine u godinu rastuća. Raspravu u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka podijelit će kolegice Benčić i Borić, prva će govoriti poštovana zastupnica Sandra Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Dakle, već prošli tjedan kada smo raspravljali o Zakonu o otocima, raspravljali smo zapravo o nekakvim između ostalog iznijela sam i neka načela razvojna koja bi se trebala primjenjivati i kod programiranja mjera ali i kasnije u njihovoj evaluaciji, u smislu da li su ispunjena. Ono što je prvi problem oko ovog izvještaja je da ga dobivamo nakon što smo već raspravljali o Zakonu o otocima, bilo bi dobro da je ta rasprava prethodila zapravo toj, tako jasno, međutim, ok, imamo još jednom čitanje ako se ne varam, tako da nije stvar svakako uzaludna. Druga stvar koju kod oba izvješća moramo primijetiti i zapravo tražiti od od ministarstva da popravi ubuduće jest da se ovaj izvještaj ili mora drugačije nazvati, dakle to može biti izvještaj o ulaganjima u otoke jer to su podaci koji unutra jesu, a ako želimo imati izvještaj o učinkovitosti dakle mjera o njihovim konkretnim efektima tada moramo imati drugačije strukturirani izvještaj, drugačije pokazatelje i to je puno zahtjevniji posao. Pitanje je da li ga možemo raditi svake godine, možda i ne moramo ga raditi svake godine, ali možda na nekakvoj bazi dvogodišnjoj, trogodišnjoj bi mogli napraviti određenu evaluaciju mjera kako bi znali kako su ova ulaganja koja ovdje imamo popisana zaista utjecala na kvalitetu života na otocima. Jedna od stvari koje sam primijetila prošli tjedan, gospodine Boriću vi ste na to reagirali, nadam se da je i to posljedica bila te reakcije ali moram reći da ja sam ovdje iznijela problem Hrvatske pošte i žutog klika koji su na neke otoke odjednom ukinuli zapravo dostavu paketa iznad 2 kilograma. I nakon što je već prethodno našoj raspravi i Hrvatski otočni sabor reagirao i nakon što su ovdje bile reakcije vidim da je Hrvatska pošta to ispravila i povećala dakle sa 2 kilograma do 10 kilograma pakete, međutim treba ostaje za vidjeti dakle da li tu mjeru treba još poboljšati, da li na određene otocima stvari probleme to što se paketi od 10 kilograma ne dostavljaju. Nadalje, ono o čemu sam htjela zapravo posebno naglasiti danas je podatak iz izvješća za 2019. godinu koji sam također spomenula u prošloj raspravi, a to je da na poziciji Ministarstva obrazovanja prošle godine nije bilo investicija u otoke. E sad, bilo je investicija naravno iz drugih ministarstava u obrazovnu infrastrukturu, pa tako imamo ulaganja primjerice iz u području energetske učinkovitosti itd. Smatram da pored naravno osnovne infrastrukture u koju moramo ulagati da ključna naša ulaganja za održavanje kvalitete života i poboljšanje demografske slike na otocima je ulaganje u suprastrukturu odnosno konkretno u prvoj mjeri u obrazovanje. Dakle, dostupnost kvalitetnog obrazovanja i kad kažem obrazovanje ne mislim samo na osnovnu i srednju školu nego mislim i na predškolski odgoj i obrazovanje, mislim da je to ono što bi nam trebala biti ključna mjera. Pri tome dakle ne govorim samo o školama, o zgradama itd., govorim o opremi koju naša djeca na otocima imaju. Govorim o materijalima koje imaju. I govorim o kvaliteti programa školskih i izvanškolskih koje oni mogu pohađati. Smatram da je apsolutno nužno da bismo zadržali mlade obitelji na otocima da im ponudimo prvima nekada posebno zato što se nalaze u teškom položaju, prvima određene novitete, inovacije itd., u području obrazovanja da bi upravo njihova kvaliteta obrazovanja išla ne samo onom brzinom kojom ide na kopnu nego nekada i brže i bolje jer da to bude privlačan faktor za mlade obitelji da ostaju na otocima. Sama činjenica da na otocima zbog demografske slike imamo situaciju u kojoj možete imati manje razrede, u kojem možete imate manje vrtićke grupe trebamo iskoristiti da bi zapravo tamo pilotirali određene standarde koje bi kasnije mogli prenositi i na kopno. Zato mislim da su ulaganja u taj dio ključna. Ulaganja u kvalitetan kadar, ulaganja u nastavnike koji rade na otocima da idu, da im osiguramo sabatikale, da idu na dodatne edukacije, ne ove od 2-3 dana i seminare, nego na ozbiljne dodatne edukacije kako bi mogli ponuditi još višu kvalitetu obrazovanja u tim područjima. Poseban problem koji želim naglasiti je obuhvaćenost djece predškolskim odnosno predškolskim odgojem i obrazovanjem na otocima. Znači vrtići i predškolski odgoj i obrazovanje je ključna stepenica koja vodi većoj ili manjoj uspješnosti kasnije u obrazovanju. Dakle, vi imate jasne pokazatelje na razini svjetskih istraživanja da vam je svaka godina predškolskog odgoja i obrazovanja dodatnih 10 bodova na PASS testovima kasnije. Dakle, predškolski odgoj i obrazovanje je i neki prediktor odnosno utječe na ukupan uspjeh kasnije u obrazovanju. Iz tog razloga imate istraživanje iz 2016. godine o obuhvaćenosti po jedinicama lokalne samouprave, obuhvaćenosti djece vrtićkim programima na otocima posebno nekima, vi imate primjerice na otoku Mljetu je tada obuhvaćenost bila nula jer su imali nula vrtića.

Drugi dio izlaganja u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovana zastupnica Rada Borić. Izvolite gospođo Borić. tajnice sa suradnicom, ja ću nešto u ovih nekoliko minuta načelno također ovdje se već govorilo da nažalost ova izvješća nisu izvješća o vrednovanju učinaka. Ono što je također sporno u ovim izvješćima uz dužno poštovanje koliko ih je radilo eto za '19.-tu 75 tijela državnog i javnog sektora, dakle čini se kao da u izvješću je svaki sektor, svako ministarstvo da je doista nalijepio svoj dio ulaganja i da ne vidimo ne samo sinergijski učinak tih ulaganja pa da bismo mogli govoriti upravo o tome što se na otocima promijenilo vezano uz boljitak samih naših građana na otocima već ono što mislim da se ovdje ne vidi niti sinergija ulaganja. Da sama izvješća su pisana izuzetno različito, ne samo metodološki, navest ću vam čak i male banalne primjerne npr. ono što je nepretraživo, dakle ne može se pogledati cijeli dio izvješća Ministarstva poljoprivrede na primjer možete se slomiti da biste povezali oko svih ulaganja recimo u maslinarstvo. Ali dodatno nepretraživo i neusporedivo na način kada se rade izvješća iako je besmisleno nakon 2.g. govoriti o njima, ali možda kao neka vrsta i prijedloga. Npr. u nekim nišama imate doslovno kod ulaganja za infrastrukturu ponegdje ima i broj kilometara ostvaren za neki iznos, a posebice onda naravno netko tko bi uspoređivao, pa bi rekao ako održavanje ceste ne može biti npr. održavanje ceste osorne razine od 2,5 km 1,47 milijuna kuna, a Supetar-Nerežišće 2,1 km 2,6 milijuna kuna. Dakle, ne može u održavanju cesta biti toliko velikih recimo razlika ili ovdje bar imamo i rečene iznose, u mnogima samo piše „održavanje cesta“, niti znamo bar kilometražu, pa bar da znamo koliko za neka sredstva je i uređeno infrastrukture. Mislim da je to onaj minimum koji može kad se radi tako nešto ako se već ne pita evaluacijska pitanja oko učinaka. Ono što također zato što nemate sinergije, recimo kolegica je govorila da nemamo Izvješće obrazovanja. Mi stvarno vidimo u nekim drugim ministarstvima da sigurno, a vezano uz obrazovanje, a to je recimo upravo kod Ministarstva ako hoćete turizma. Imate obrazovanje kadrova u turizmu, stipendije itd. dakle, ali onda kad dođete na Poglavlje oko demografije onda u stvari vidite da su stipendije po 6.000 kuna, da su iznosi izuzetno maleni, da nema povezanosti između onoga što je to obrazovanje dalo, niti ne znamo jesmo li ponovo obrazovali za nekoga drugoga jer se govori naravno o deficitu struka, ali ako će takve biti simbolične stipendije onda se bojim i ko će, ko će ovoga i sudjelovati. Vrlo dobro su pokazana npr. u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja upravo to obnova škola, dakle osim javnih zgrada, za mnoge znamo koje su, negdje samo piše javna zgrada, negdje piše da li je to policijska zgrada, da li je to ne znam zdravstveni centar. Ali ono što naravno zabrinjava je upravo to da ne možemo vidjeti, kao da nema razumijevanja što je to demografska politika, pa da i taj dio demografske politike upravo ne uključuje to što je uloženo u obrazovanje vezano uz infrastrukturu, vezano uz obnovu škola, vezano uz obrazovanje ne znam kadrova to u turizmu ako nam je to cilj [[Upadica: Vrijeme]] I ono što… Idemo na pojedinačne rasprave, prva pojedinačna rasprava po ovoj točki dnevnog reda poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite gđo. Mrak-Taritaš.

Ja ću u ovoj pojedinačnoj raspravi se fokusirati samo na dvije stvari. Jedna stvar je ulaganje vezano uz katastar i sređivanje katastra na otocima, a druga stvar je državna imovina na otocima. Dakle, bez obzira što raspravljamo o otocima to su teme koje sigurna sam možemo otvoriti i za neke druge teme. Dakle, kad uzmete ulaganje Državne geodetske uprave u 2018. i 2019.g. onda je ulaganje u 2018. bilo otprilike 3,5 milijuna kuna i riječ je kaže „dovršenje katastarske izmjere na području općine Kukljica, k.o. Kukljica 695 hektara“, kad uzmete ulaganje DGU-a za 2019.g. milijun i 920 tisuća kuna i kaže „katastarske izmjere su se provodile i onda su bila izlaganja“ Mislim da kad izvješće slijedeće dobijemo da bi bilo dobro da znamo koji dio je katastra na otocima sređen i da nemamo više jer sa milijun i 900 tisuća kuna šta je DGU dao u godini dana, znate što možete napravit, skoro pa ništa ili 2,5 milijuna ili 2 milijuna koje su dali u prethodnoj godini ništa. U nekoliko navrata je s ove govornice bilo govoreno, ali kad ste u stvarno izvršnoj vlasti jednako tako nekako naglašavano slijedeće. Ajde srediti katastar tamo gdje su mogućnosti gradnje, tamo gdje su ljudi već gradili, ajmo srediti taj katastar, a onda sređivati katastar drugdje. Hrvatska vam ima prema snimkama iz zraka 5,7% teritorija izgrađeno, što po zgradama, što po infrastrukturi. Mislim da je na otocima taj postotak otprilike tu negdje. Nekako voljela bih da u jednom izvješću, tamo negdje za 2020. ili 2021. il nek bude to u 2022. ili 2023. kad je vezano uz DGU da kaže završili smo sređivanje katastara, katastar na otocima tamo gdje je moguća gradnja je sređen i sad idemo dalje i u to ćemo uložiti toliko i toliko novaca. Ajmo vidjeti da to dobijemo, to bi nam onda bio neki pokazatelj, pokazatelj za postojeće zgrade, za postojeće kuće, za postojeću infrastrukturu. I dolazimo do drugog dijela koji, o kojem vrlo rado govorim i o kojem ću uvijek govoriti, a ovdje je to bilo ulaganje Ministarstvo državne imovine. Ono je sad u Ministarstvu prostornog uređenja i gradnje, ali je to bilo posebno ministarstvo 2018. i 2019. Ministarstvo državne imovine je kao dosta veliki značaj navelo da se je uspjelo dati u zakup otok Smokvicu i da je ugovoren zakup 4 milijuna i 900 tisuća kuna, dakle meni se čini da bi to bio realan zakup, ali recimo to što je za godinu dana zakup od ministarstva, dobiven u ministarstvu za otok Smokvicu i svi znamo da su tamo bio Todorić i što se dešava, tih, to što se je dobilo je više nego što su u 2.g. DGU uložio u katastar, pa samo da dobijemo sliku o odnosima koje govorimo i kaže da je u 2018.

Dakle, da li su dalje ti općine i gradovi s tom imovinom koju su dobili od države nešto dalje činili. To iz izvješća ne vidimo. Izvješću za 2019.-tu dosljedno je Ministarstvo državne imovine imalo 19 ugovora o darovanju i ti su jednako tako ugovori bili negdje otprilike u istom iznosu, sad da ga ne, da ne spominje, ali isto ne znam o čemu je riječ. Dakle, ja apsolutno mislim da se država treba svoju imovinu, ne treba imati imovine. Treba tu imovinu ako je potrebna i ako je perspektivna davati jedinicama lokalne samouprave, ali da znamo što se dalje desilo. Što se dalje dešava s tom imovinom, da li se na toj imovini nešto gradi, da li se ta imovina stavlja u funkciju, da li se s njom nešto čini?

Poštovani predsjedavajući, državna tajnice, kolegice i kolege, danas, ja se zahvaljujem svima koji se trude maksimalno dati potporu nama otočanima i čuo sam danas, ne bi volio ići sad u one debate kao što je kolegica Ahmetović, da li je zahvaljujući županiji negdje kod mene na otoku više ili manje uloženo ili zahvaljujući lokalnoj zajednici dakle gradu ili općini ili državi jer jedni bez drugih u lancu ne bi funkcionirali ako u gradu ne bi riješili pitanje recimo prostornog plana onda županija isto tako ne bi mogla ništa uložiti. Pa da ne idemo u te detalje, nego danas smo puno razgovarali o učincima, da li ti učinci nama nešto na otocima se pomiče u tim silnim milijardama u nekoj konkretnoj stvari. Pa ja da danas ne idem ponavljati ono što sve piše, što možemo vidjeti ja ću vam danas recimo ispričati jednu lijepu priču koja točno ovisi o učincima što je država negdje napravila, ali u lancu i županija i grad itd. Dakle, pored Malog Lošinja postoji jedan otočić zove se Ilovik, na njemu u ovom trenutku ima negdje 90 stanovnika. Prije 10, 12 godina na tom otoku je bila jedna učiteljica, bilo je 2 đaka u područnoj školi, stanovništvo se pretežno iseljavalo itd. Uložilo se u pristanište negdje preko 20 miliona, pa se počelo ulagati u područnu školu, pa se počelo ulagati u tome da brod više nije išao 3-4 puta tjedno nego ima sad brodsku liniju 5 puta dnevno. 5 puta dnevno jer se napravilo jedno malo pristanište u blizini Lošinja, iskoristila se jedna recimo nerazvrstana cesta i na taj način se povezao taj otok 5 puta dnevno, a prije 4 puta tjedno. U toj područnoj školi bilo je 2-3 đaka, danas ih ima 9. Slijedeće godine će ih biti 12. Prvih 8 razreda bila je 1 učiteljica, sad su 2 učiteljice. Troje ih je studenata iz tog Ilovika. Bile su samo 3 obitelji koje su imale djece, sad je 9 obitelji koje se nastanilo ili živjelo ili živi na otoku i ima djecu. Dakle, to je jedna dokaz, taj otok je ispod mora dobio povezan sa Malim Lošinjem ima vodu, kao svi drugi u Zagrebu recimo čak i kvalitetniju 3 puta vodu. Ima mrežu dakle vodovodnu kroz cijeli otok za tih 90 stanovnika, ima kanalizaciju, ima ispust dakle biološki ispust itd., itd. Dakle, pripremu ima za slijetanje helikoptera dakle heliodrom, jedno od te djece je rođeno čak u helikopteru za vrijeme prijevoza do Rijeke. Dakle, svih i svakakvih događaja ali dokaz da itekako ima pozitivnih, dobrih, kvalitetnih događanja na otocima je upravo ovaj dokaz ovog otoka od 90-tak stanovnika. U blizini je otok Lošinj koji je, ima 2 hotela recimo 5 zvjezdica, koji je u slijedećem investicijskom zamahu ide na izgradnju 2 golf terena od 18 rupa gdje u visokoj fazi izgradnje, onaj ekološki dio se sad proučava koje su mogućnosti itd., ima Muzej Apoksiomena u koje Ministarstvo kulture s nama zajedno u lokalnoj zajednici utrošilo 40 miliona, ima sve službe koje je potrebno od kirurga, ginekologa, specijalista, internista itd., i to je baza za razvijanje turizma. To je baza za razvijanje turizma 12 mjeseci, a ne 2-3 mjeseca kao što se tvrdi da na otocima postoji samo 2-3 mjeseca. Ja ću vam pokazati podatke 1910. na Malom Lošinju je bilo 250.000 noćenja se ostvarivalo od 1.10. do 1.4., dakle vraćajući se u zdravstveni turizam. Zdravstveni turizam se nije mogao raditi iz jednog čvrstog razloga do prije godinu dvije dana jer je bio loš zakon. Ova Vlada je prepoznala taj problem i mi smo prije 2 godine mijenjali zakon koji omogućava konačno ulaganje i interes za ulaganje u zdravstveni turizam.

Prva replika poštovani zastupnik Josip Borić, izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Cappelli slažem se s vama da ova … a rasprava uvažene kolegice sa otoka nije baš bila na najboljem nivou i ne znam što joj je to trebalo da bi se svelo na nekakvo politiziranje koja je uloga županije u izgradnji škola. Županija je osnivač te 32 osnovne škole u našoj županiji i naravno da će ulagati u njih i nije to zasluga samo ne znam njihovog odjela za obrazovanje nego i države koja je sigurno negdje potpomogla o svakoj toj školi, ja znam za otočne od Krka pa dalje svih, Malinske itd., neću uopće pričat što smo sve radili ali to nije u redu jer bi onda na isti način županijske lučke uprave koje ostvaruju najveća sredstva od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture trebala reć pa to županija nema veze sa time, daje 10% a ostvaruje 100% uloga i dogodi se ... [[Govornik se ne razumije.]] Znači to je ono što ste rekli, vertikala koja povezuje svih, i upravo to jedinstvo i zajedništvo politike je omogućilo da možemo i na Iloviku imati ovo što ste sada ispričali a to je zadatak i uprave i svih ostalih da to napravimo i na svim ostalim otocima. Ja nisam stigao reći isto ta vertikala kolika je važna u zdravstvu recimo, sad bi mi mogli reć županija na neki način je odgovorna za funkcioniranje zdravstva i na tim otocima pa tako, eto nećemo o tome razgovarat. Ne, opet kažem vertikala je bitna jer da dobijemo recimo kirurga u Malom Lošinju koji je došao iz Draškovićeve traume gdje je radio na Hitnoj, imao je plaću 18, 19 000 kn, kad je došao na Lošinj, imao je 9 000 kn ali nije županija dala razliku od 9 do 19 nego grad Mali Lošinj. I mi danas imamo jednog od najboljih kirurga recimo na otocima, itd., itd. Dakle, ja ne bi ovdje izdvajao županija, grad, država nego bi reko, zamijenio bi u tom slučaju da otočani ne smiju na taj način razmišljati, otočani trebaju razmišljat da je vertikala bitna. Negdje će više zapest grad, negdje će više županija, negdje će država i zato ćemo imat rezultat ovakav kakav je u ovom izvješću i u budućim izvješćima. Poštovani kolega, prethodno je zastupnica govorila kako je uspjeh Krka i svaka čast, međutim zaboravila je reći a je otok Krk jedini otok koji ima most od 1980. g., dakle netko je bio tada privilegiran a drugi nisu bili privilegirani ali je zaboravljeno reći da je u međuvremenu i mostarina ukinuta za taj otok Krka pa je onda itekako pospješilo i razvoj turizma ali isto tako olakšalo život i pojeftinilo život samim otočanima a znamo isto tako što most znači kod izgradnje, koliko onda su smanjeni troškovi recimo ulaganja bilokojeg investitora? Pa poštovana zastupnice, vrlo je jasno, ova Vlada je prepoznala kažu trebalo je nijedan most, drugi se, samo se taj naplaćuje itd., itd., pa bilo je prije raznih vlasti pa se to nije prepoznalo, Ova vlast je prepoznala i mi smo ukinuli mostarinu dakle što je sad itekako pospješilo i smanjilo troškove, mi vidimo sad recimo gužvu u ljeti ćete vidjeti jer sad recimo Riječani i svi iz onog djela gdje nema plaže, idu na kupanje na Krk jer se više ne naplaćuje recimo. Znači sad dobivaju dnevne turiste, dakle koji itekako opet nešto troše po tim plažama, restoranima, itd. Specifičnost je dakle otoka ali treba s druge strane reći isto tako da danas imamo 24 trajektne linije, 5 brzo brodskih, dakle katamaranskih linija, 12 klasičnih linija, da država je u 2019. mi se čini oko 320 milijuna utrošila.

Zahvaljujem, predsjedavajući.

Nema trajektno pristaništa jer nema sve te puste zdravstvene specijalizante koje ste vi spomenuli da imate, pa možda bi bilo dobro ako ste voljni, da promijenite prebivalište, odete na Hvar, kandidirate se pa možda vaša vlast vama sve to omogući i uloži u glavni grad na otoku Hvaru. Pa reći ću vam da jedan dio tih investicija smo i za vrijeme SDP-ove vlasti radili, samo su prepoznali važnost, tako da kad je otok u pitanju, mislim da ne trebamo previše za to, neću reći da zamjeram, svako ima pravo reći što hoće ali na otoku se krvavo izborimo bez obzira na bilokoju vlast, glavno da bolje živimo. Dakle, ja sam isto tako kao ministar odlazio na Hvar, tamo su mi u jednom trenutku rekli ma znate, sad su pretjerali s tom linijom, imamo mi se čini u ovom trenutku su mi rekli 18 raznih linija za otok Hvar ljeti, govorim ljeti. Dakle, u jednom trenutku čak smo pretjerali sa povezivanjem. Ja se slažem da treba nać model i da treba na neki način vertikalno i horizontalno učestvovat u svemu tome i na taj način poboljšati život na otocima. Pa kolega Cappelli, kad ste govorili kako u biti na malim otocima se također može napraviti puno i biti pokretač, podsjetili ste me na otok Prvić koji se nalazi na području grada Vodica koji je 2012. izgradio Memorijalni centar Faustu Vrančiću i nije tu sve išlo tako jednostavno i glatko jer uz ulaznicu treba se platiti i prijevoz brodom i slično, ali evo za slijedeću godinu, 2021. turistička zajednica je pokrenula novi turistički proizvod inspiriran Faustom pa ćemo npr. obilaziti biciklističke staze gdje Faust prolazio, pa ćemo imati određene događaje upravo inspirirane Faustom, pa ćemo imati kušaonicu ulja gdje će biti prezentiran i mlin za mljevenje maslina koji je izumio Faust, pa isto tako kušaonica vina i tu imamo mlin za grožđe koji je izumio Faust. Sa tim malim stvarima opet velikim, možemo donijeti i život, turizam a time i radna mjesta na otoku.

Samo molim vas, ja sam tolerirao to sukladno čl. 235. Poslovnika kada replicirate onda nemojte replicirati nekome ko je govorio prije 20 minuta nego replicirajte osobi koja pojedinačno raspravlja. Slijedeća pojedinačna rasprava poštovani zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući. Da nismo replicirali gospođa možda ne bi došla jel, drago mi je da je tu i ovaj, naravno da sam ja odmah dobio repliku, to je i bit političkih rasprava da, da, da se razgovaramo, pa neka svako kaže što misli. Slažem se s vama potpuno. Evo, želio sam još reć u pojedinačnoj raspravi da evo između zadnjih Zakona o otocima kad smo raspravljali danas imamo u funkciji Registar otoka i to pohvaljujem, konačno smo i tu priču sveli na ono što treba biti 1244 naša otoka, otočića i hridi. I zaista ovaj onako kako treba da svatko u svom dijelu zna što ga pripada i da ta priča konačno ima svoj kraj onako kako je to bilo i davno zamišljeno. Što se tiče i još nekih odredbi koje su zaživjele od 2018. svakako i prijevoz otpada sa otoka na kopno doživio je sufinanciranje fonda i to smo riješili. Tako da bez obzira što neki pokušavaju reći da nešto nije po Zakonu o otocima ili da bi neki htjeli imati učinak na način da se izmjeri katastarska općina i da zastupnik zna ko se upisao kao vlasnik i posjednik, očito bi to trebali bit materijali na 10-tak tisuća stranica kad bi opisivali svaku ovu aktivnost u brojci ne, pa onda moguće i projekt kako je on izgledao u izvedbi, da li je održavanje ceste i košnja ili je bilo asfaltiranje 10 rupa itd., mislim da tome ne trebamo težit na taj način. Kad bi Zagreb imao isto takvo nekakvo slično izvješće možda bi danas bilo manje nekih rasprava ne kao grad koji barata s milijardama, možda bi bilo manje rasprava u javnom prostoru, a više bi znali što piše na papiru, ali o tom nek se brinu oni koji će se ovaj kažem baviti sa Zagrebom. Ono što sam htio reći da smo mi kroz taj zakon ostvarivali napretke i oni su vidljivi bez obzira ko ih pokušao osporiti ili priljepiti nekome drugome, u ovom slučaju nekoj županiji jer kažem sa istim kriterijima ne bi se moj župan mogao slikati na mnogim lučkim upravama tj. na mnogim lukama koje su nastale ako ćemo gledati tko je zaslužan za to, dal je neka luka izgrađena ili nije, neka škola izgrađena ili nije i da li je neki dom zdravlja izgrađen ili nije, znači to nikad nije bila politika s kojom sam se ni ja bavio, a ne vjerujem da je treba biti i u budućnosti, znači ta poveznica je uključila što ja vidim ovdje znači lučne uprave, županije itd. s obzirom da ulažu i ona svoja sredstva i dodaju na ono što daje država, nekada to nije bio sastavni dio Zakona o otocima, ali u redu. Ja volim da sve znamo što god se je dogodilo na otocima nek se dogodilo, to vjerujte mi otočani jako dobro vide. I sad ću se osvrnuti na ovaj dio oko e-škola. Projekt te škole je prvi puta implementiran 2007.g. u suradnji ministarstva i Uprave za otoke sa karnetom. Prva škola koja je spojena na sustav koji danas funkcionira u cijeloj državi 2007.g. je bila na Velikom Drveniku. Znači pametna ploča, wi-fi i sadržaj koji je bio primjeren za te ljude, učiteljice i profesorice na kopnu predavaju učenicima, nekoliko njih na otocima. To smo danas primijenili u cijeloj Hrvatskoj i vidjeli smo da smo bili spremni u trenutku kad nas je uhvatila ova pandemija da to možemo bez problema razvijati. To je dobilo i svoju nagradu kao jedan od najboljih projekata i priča e-škola recimo samo u dijelu „Škola za život“ kada se krenulo u pilot projekt prvih 10.000 učenika i 2.000 profesora obuhvatilo je i 4 srednje i 4 osnovne škole na hrvatskim otocima. I za to smo se izborili da i to imamo i tu mogućnost, danas to funkcionira na svakom otoku i mislim da ne trebamo na … [[Govornik se ne razumije]] način da nas neko poučava što smo mi to trebali učiniti ili kako bi to danas trebalo izgledat kad mi to znamo već i davno prije smo počeli od svih i ta priča o otocima je pozitivna. I bez obzira da li netko želi gledati na ovaj ili onaj detalj na način da mu se nešto više ili manje sviđa, ona ima ono što sam reko otpočetka, jedno zajedništvo politika i nitko ga nije prekinuo niti kontinuitet, niti je prekinuo ajmo reći i ono što se događa u sabornici, a to je da je uvijek bilo više-manje to prihvaćeno na jedan dobar način zajednički bez nekih velikih priča zbog toga što su otoci pokazali kroz brojku. Mi sve možemo dokazat s brojkom, ne trebamo više govoriti da li je nešto ili nije, brojka, broj stanovnika veći, ulaganja tolika, ne znam, možemo opisivat škole, koliko ih ima, imamo za sve podatke, za sve, svaki najmanji detalj. Imamo podatke za domove zdravlja, za, za domove za starije osobe, rekla ih je i sama državna tajnica u uvodnom govoru svome. Mi na svakom velikom otoku imate dom za starije osoba, što nekada nije bilo uopće, ni blizu tome, to su dosezi nekih državnih politika zajedno sa regionalnom i naravno lokalnom razinom, bez toga toga ne bi bilo [[Upadica: Vrijeme]] jednostavno se ne bi desilo. Imamo nekoliko replika, ali prije toga povreda Poslovnika, poštovana zastupnica Mirela Ahmetović. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS. Poslovnika ustvrdivši da ja ne bih ni došla da oni nisu kršili Poslovnik i replicirali meni iako sam imala prije toga raspravu u ime kluba, dakle gdje nisu dozvoljene replike. Kolega Borić, kad bi moj dolazak ovdje u sabor ovisio o vašim replikama ja bih spavala u saboru jer svaka moja rasprava jednostavno izazove vašu repliku jer očito ubodem u sridu i s tim se morate pomiriti. Da, dolazim upravo ovdje u sabor kako bih vam rekla u čemu griješite i gdje su netočnosti i neću se [[Upadica: Hvala vam]] od toga suzdržavati [[Upadica: Hvala vam lijepa]] Riskirajući opomenu zadovoljna sam što ste mi dali mogućnost da [[Upadica: Hvala]] kažem što mislim. Hvala vam lijepa, neka ste rekli što mislite, ali to nije bila povreda Poslovnika, to znamo i vi i ja, međutim evo tek sam sjeo neću vam dati opomenu zbog toga nego ću vam dati opomenu jer ste prekoračili vrijeme 7 sekundi. Zamolio sam vas da prestanete, pa eto imate opomenu.

A sada replika opomenuta poštovana zastupnica Mirela Ahmetović, izvolite. Poštovani kolega Borić, spominjali ste da možete dokazati brojkama koliko je Zakon o otocima utjecao na razvoj otoka jer kažete da se i o broju stanovnika može razgovarati u tom kontekstu, o razvijenosti pojedinih djelatnosti itd., itd. Pa ja vas pitam budući da Primorsko-goranska županija ostvaruje jako dobre rezultate u financiranju svojih projekata i ja sam tvrdila da je to zbog toga što su, što je Primorsko-goranska županija spremna sa svojim projektima, a vi tvrdite da to nije tako i tvrdili ste u svojoj replici prije toga da to nije tako, da li znate možda županiju u kojoj bi se financirali projekti bez spremne dokumentacije?

Ovo je jedna lijepa priča koja pokazuje koliko je država kroz određene institucije, ministarstva itd., usmjerila određenih sredstava prema nekom otoku ili sveukupno i koji su realizirali određene projekte.

Zna se što je građevinska dozvola i šta se događa nakon nje. Tako da ovaj ne znam tko je taj tko nešto šalje negdje kao kandidaturu a zna da nema građevinsku dozvolu. To su standardi koje smo nadrasli bez obzira što god vi mislili o vašoj županiji ona isto ima različite kriterije i nemojte da ih ja ovdje govorim. I ja gradim jedan objekt, a koji ta županija uopće ne želi pogledati, jednostavno ih nije briga zato jer očito nisi dovoljno dobro podoban. Ali to nema veze, to ćemo sada mjeriti na izborima pa ćemo vidjeti kako će tko proći. Ali ono što je važno, važno je da postoji vertikala [[Upadica: Vrijeme.]] i povezanost od državne do lokalne razine. Kolega Borić spomenuli ste samofinanciranje otoka, ali i mjere i programe koliko ih je i da ne možemo ovdje nabrajati od sitnih malih komunalnih projekata pa do velikih koje smo evo nedavno otvorili i najveću solarnu elektranu na otoku Visu i sami poticaj svih tih mjera i programa da idemo put jedne državne politike, a to je politika zelenih i samoodrživih otoka. Ovdje smo u raspravi zaboravili, a mislim da brojke tu jasno govore i pokazuju nam smjer, a to je državna politika ove Vlade RH. Zaboravljamo da je 2018. upravo sjednica Vlade bila na jednom otoku i to otoku Hvaru gdje se jasno, gdje su se jasno napomenule mjere, evo kolega Bulj je digao povredu Poslovnika on će pričati da se od tada nije ništa uložilo. Neka otvori ovaj materijal koji vjerujem da nije otvorija pa neka pogleda točno u brojkama i u milijardama koliko se uložilo u otoke od same sjednice Vlade RH. Poštovani zastupnik Miro Bulj.

Osim što tezgarite pomorskim dobrom zajedno sa Kerumom i na tome stvarate svoju koaliciju apsolutno u Splitsko-dalmatinskoj županiji od kad je Vlada bila uloženo je ravno od obećanih 2 milijarde nula kuna, ništa.

Otiđite na otok, otiđite vidit najveću solarnu elektranu na Visu, otiđite vidit sada tunel na Braču i sve ceste koje su izgrađene, sve u Supetru od dvorane do luke, ribarske luke Komiža, sve je to Vlada RH zajedno sa našom županijom. Hvala vam lijepa.

Poštovani kolega Bulj inzistirate na povredi Poslovnika? Izvolite.

Ništa, nula osim što tezgarite koncesijama i što vam Mate Jujnović sa vašim lokalnim čelnikom u Makarskoj uzora naše sike pomorsko dobro di je poznati i opjevani makarski bili žal. Eto to ste napravili, štete ste napravili i otocima i priobalju. Hvala vam lijepa kolega Bulj, bez obzira koliko ste u pravu moram vam dati opomenu, ovo nije bila povreda Poslovnika.

Dobro, nemojte da vam moram oduzimat riječ, hvala vam lijepa. Idemo dalje, odgovor na repliku poštovani zastupnik Borić. Zato ovo Izvješće o Zakonu o otocima i učincima postoji. Miro Bulj odmah napusti sabornicu jer su ovdje brojke, nije njegova statistika, znači ovdje pišu brojke što se … [[Govornik se ne razumije]] 2018. i 2019. A onda po ministarstvima, pa po županijama, kako god želi, naravno da on ne može tu parirat, on kaže nije ništa i idemo dalje zato takvi političari na otocima nemaju neku ovaj prolaz i uglavnom ljudi znaju što žele izabrat i tko im čini dobro. Tako da od ovih priča, nažalost opet je otišla ta rasprava iako je bila okej, malo u drugom smjeru, ali smirit će se, zato kažem ne treba nervoza jer je ovo dobra tema, da je loša tema razumio bi nervozu, ovo je dobra tema. Znači pomagati slabije ili otoke nije problem, vlada je to učinila i pokazala, 5 milijardi 5 milijardi. Neki će reć zašto ovamo, zašto onamo zašto nije ovako i onak, ali to su brojke i o tome možemo pričat, pa i neka nova svoja iskustva izgovorit, ali ovo što oni pokušavaju reć nije istina. Dobro je, malo smo živnuli. Poštovani zastupniče, evo jedno pitanje u vezi LAG-ova. Naš lokalne samouprave su organizirane i u LAG-ove, lokalne akcijske grupe. Vidimo da zapravo u ovom izvješću što se tiče države potpora LAG-ova je jako mala, to je u nekoliko desetaka tisuća kuna, što zapravo nije dovoljno. S obzirom na to da znamo da jedan dio programa za razvoj otoka odnosno pomoć otocima radi ministarstvo, jedan dio rade javna poduzeća, jedan dio radi županija, jedan dio lokalna samouprava, ali isto rade i LAG-ovi. Između ostaloga LAG mora donijeti i nekakvu svoju strategiju razvoja koju je nažalost donio prije Nacionalne razvojne strategije, pretpostavljam da će to biti kasnije usklađeno, ali je moje pitanje kolki je odnos zapravo uloge LAG-ova u odnosu na ono što zapravo radi ministarstvo i javna poduzeća? Ja ću reć svoja iskustva i mi smo sada dobili određena sredstva za dogradnju ne znam za neke naše projekte u turizmu kao i druga turistička zajednica itd. Oni imaju skromnija sredstva, financiraju se iz naših članarina koje im plaćamo kao lokalne samouprave, dijelom iz sredstava koje daje naravno i država, a naravno da kad krenu projekti da se financiraju naravno i u dijelu kojima se odnose na projektne troškove. Tako da ta priča po meni itekako dobro funkcionira na otocima kao niža razina ajmo reći određenog planiranja, ali ovaj zakon je sada napravio još dodatni korak u odnosu na ono što smo imali, zato nije dobro da ga se obezvrjeđuje, a to je Nacionalni plan razvoja otoka koji će postati jedan dokument dugoročni u kojem će se točno onda može reć što smo krenuli sa 2021. i di ćemo završit u 2030. ili 2027. itd. u vremenu trajanja ovog višegodišnjeg okvira.

Kolega Borić, slažem se s vama da zasigurno izvješća ne trebaju imati 1000 stranici, ni 10.000 stranica. Ako već jesu obimne, a moje pitanje da li vi mislite da ovakva neujednačenost u samom pisanju izvješća upravo otežava ono što bismo i mogli vidjeti kao, kao sinergijski učinak. Npr. pokazat ću vam, vjerujem da ste pogledali koliko je malo i nedetaljno opisana npr. ono što se ulagalo u demografiju, a svi se u nju zaklinjemo, a npr. tamo nigdje nema upravo učinak da u one 32 milijarde koje, koje je bilo uloženo recimo u javni besplatni prijevoz da tu imamo i dio za mlade. Hoću vam reći, ili se radi da se pokazuje u izvješću, pa smo mogli dio imati i učinaka, a ovako neujednačeno doista imamo, ja sam uzela kao primjer da negdje imamo koliko košta po kilometru popravak ceste, negdje imamo samo nerazvrstane ceste i okruglo na ćoše sumu. Dakle, pitanje moje [[Upadica: Vrijeme]] nije bilo o 10.000 stranica jer ne mogu [[Upadica: Hvala]] pretražiti ni ovih 200. Hvala lijepo. Uvažena kolegice, zato sam i reko ne možemo bit toliko detaljni. I ja znam što oni naprave, oni traže i dobivaju izvješće i opis svega toga, kad biste to priložili kao prilog vidjeli biste kakav je to dokument da znate zašto je potrošenih tih 2 milijuna kuna na Braču ne u održavanju cesta. Oni to dobiju kao uprava i imaju kod sebe. Sada je to najvažniji moment, oni će stavit brojku i ja mislim da je učinak toga vidljiv kroz ulaganje, a tu cestu će vidjet tamo oni koji je koriste najviše, mislim, pa ne mogu, ne možemo sad opisat svaki moment jer kad bi to radili u cijeloj državi upravo na tom momentu znači o kojem vi govorite, a da bi kažem i za Grad Zagreb bilo puno dobro čuti što se to potrošili ili što se dogodi sa 7 ili 8 milijardi kuna godišnje ne. Razumijem, a to bi onda trebalo podosta ljudi koji bi to mogli opisati i onda na neki način izvijestiti svih da svi sve znaju, ali nije to zadatak u ovome po meni zakona. On je da prati što se događa i da reagira tamo gdje treba reagirat i pomoć.

U tom smislu vi ste kazali što se sve, ja bi samo nadopunila vaše, vašu raspravu i kazala da se 1,6 milijuna kuna u 2018.g. da je uloženo samo u otočno gospodarstvo, a u 2019.g. je taj iznos bio 12,1 milijun kuna što je povećanje od 640%, a da ne nabrajam još ostale, dakle i u samom izvješću piše da je sveukupno u samo u 2019 [[Upadica: Hvala]] šta smo čuli nekoliko puta [[Upadica: Hvala]] uloženo 3 milijarde kuna. Ma ovo što se tiče samog Zakona o otocima, u čemu je njegova vrijednost iako neki kažu da se ništa po njemu ne događa znači. I kada je krenuo '99. godine on nije nikome napisao što mora činiti da bi dogodilo nešto na otocima osim što smo opisno u člancima govorili ne znam da ćemo mrežu pomorskih objekata nadograđivati kao cestovo itd., da ne nabrajam sada cijeli članak itd., a onda je ministarstvo koje bilo nadležno za to gradilo luku, cestu i sve što je trebalo graditi. Mi nismo kao zakon osmislili da će ga dobiti uprava za otoke i sa svojim sredstvima će ona raditi sve što god se tiče hrvatskih otoka i nitko drugi više ne treba ništa raditi. Onda HEP ne treba ništa raditi, Hrvatske vode trebaju ništa raditi, šume itd., znači ovo nije takva razina zakona. Ono što je njegova vrijednost da ima određene projekte koji se provode od strane same uprave i samog ministarstva, ali da je i svima dostupan u dijelu da se mogu pozvati na određene odredbe i provoditi svoje mjere da bi ih mogli dobiti na korist onih koji tamo žive, a to su otočani.

Kolega Borić, dosta ste govorili ovdje da se sve koncentrira na turizam, da su sva ulaganja u infrastrukturu eventualno, međutim u ovom izvješću isto tako kaže recimo 2018. uloženo je u gospodarstvo 640% više nego godinu dana ranije '19.-ta na '18.-tu, energetika, poljoprivreda eto, uloženo je dakle itekako veliko povećanje recimo 242% itd., prema tome i u druge segmente se ulaže. Evo jedna od zadnjih je dakle u međuvremenu počinje izgradnja ili je započela nabavke 6 brodova, brzih brodova za hitnu intervenciju, dakle prijevoz pacijenata sa malih otoka dakle na kopno, a u planu je sad i natječaj za nabavku helikoptera dakle za hitnu službu. To je dokazu itekako buduće još kvalitetnijeg pristupa pogotovo zdravstvu i drugim investicijama, dakle ne samo turizmu i rive, rivice. Kolega Cappelli evo ima u izvješću kad govorimo o gospodarstvu imamo kreditna ulaganja znači HBOR-a i HAMAG BICRO, a to sve ide u gospodarstvo, znači ne ide nigdje drugdje nego u gospodarstvo i samo HBOR sa onim odredbama zakona koji smo imali imao je povoljnije linije kreditne za poslovne subjekte na otocima. Sjećam se da smo ih mi koristili kada je naša turistička tvrtka bila u teškoćama, sve reprogramirali, stvorili stabilnu tvrtku danas je na tržištu jedna od najvećih i spasili smo je na neki način već je bila ajmo reći pred stečaj. To su te mogućnosti koje daje država i taj zakon je dao. Ne bi mogli dobiti tada povoljne kredite da nije pisalo u tom zakonu koji mnogi obezvređuju. A danas gledamo ne znam otočne poslodavce i tu smo uveli mjeru. Jedna prosječna plaća na slabije razvijenom, pola plaće na bolje razvijenom otoku za poslodavca koji se prijavi na javni poziv. Da li je 10 miliona kuna ili 9, dovoljno. Da li bi trebali potrošiti 100, mogli bi i 100 potrošiti ali ipak oni to razumiju, oni znaju što žele i ta nagrada za njih je velika, vjerujte mi bez obzira koliki su ti iznosi [[Upadica: Vrijeme.]] i znaju što rade i zbog čega to traže. Poštovani kolega navodili ste koliko se sve ulaže u otoke, naravno bolje išta nego ništa, ali naravno da ima mjesta za poboljšanje. Ja ću vam reći moja omiljena tema, zdravstveni turizam, još 2017. je kolega Cappelli govorio da će se uložiti 400 milijuna EUR-a u sveukupni zdravstveni turizam u Hrvatskoj ali vidio da smo tu još u povojima. Mene jedna druga stvar zanima. Imate stavku poticanje otočnog gospodarstva gdje se i 2018.-te i 2019.-te pojedinim ordinacijama primarne zdravstvene zaštite dentalne medicine dodjeljivalo po nekih 3.000 do 7.000 kuna.

Pa povreda 238., izrečena je neistina, dakle ja sam rekao da su pripremljena 350 do 400 miliona EUR-a pripremljenih projekata koje sam ja osobno vidio u zdravstvenom turizmu. Međutim kako netko prije toga nije promijenio zakon nisu bila moguća. Hvala Bogu zbog Covida valjda je jasno da ne možemo.

Ne znam šta samo sad imali? Odgovor na repliku? Još jednu povredu Poslovnika. Znači provjerila sam sad podatke. Nešto je bilo planirano, nešto nije, dakle govorila sam o svoti koja je izrečena iz vaših usta pa evo nisam iznosila neistinu.

Hvala lijepo. Ispričavam se, zbunio sam se totalno. Uvažena zastupnice kad govorimo o tom, o tim potporama, znači radi se o otočnim poslodavcima koji imaju pravo na ono što sam rekao. Znači na nerazvijenom otoku dobiti cijelu jednu prosječnu plaću godišnje po svom zaposleniku, a na više razvijenom otoku kao što su veći otoci Krk, Cres, Lošinji, Rab itd., Hvar itd., mogu dobiti 50% te prosječno isplaćene svoje bruto plaće, neto plaće. I to oni koriste. Ako su u ordinaciji bili ne znam taj doktor i njegova sestra dobili su onda moguće dvije te prosječne plaće isplaćene u toj godini.

I to oni koriste. Njima tih nekoliko tisuća kuna vjerojatno puno znači [[Upadica: Hvala.]] s obzirom da znaju da rade na otoku u [[Upadica: Vrijeme.]] utežanim uvjetima. Idemo dalje s pojedinačnim raspravama, a moju tezu će potvrditi poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite.

Obzirom da smo prije tjedan dana imali raspravu o Zakonu o otocima, ovo je mali deja vu, ali odradit ćemo mi i ovo kako treba. Dakle, izvješća o provedbi, o učincima provedbe Zakona o otocima su tradicionalna inventura, ne samo rada Vlade ili Županija ili ovih drugih institucija, nego je prilika da se mi otočani ovako grupiramo i da onda održimo jedan ovako, prezentaciju nečega što je život na otoku u odnosu na ostatak države. Zato sam i u replici predlagateljici u stvari sugerirao da se u buće izvješća više fokusiraju na te posebnosti, a ne na puko nabrajanje onoga što je država uložila, jer metodološki se može raspravljati, dakle, da li je sve što je uloženo u otoke posljedica Zakona o otocima. Mislim pločnici se popravljaju i šetnice rade i u drugim dijelovima Hrvatske ili bilo što drugo. Dakle, ono što je vidljivo iz ovoga Izvješća je da je u odnosu na 2018. godinu, ako se sjećate tad nismo nosili maske i nije bilo korone, bili smo drugi na svijetu u nogometu, o tom razdoblju pričamo, u Ministarstvu poljoprivrede povećano je ulaganje sa 69 na 283 milijuna kuna, u Ministarstvu regionalnog razvoja sa 481 na 787, a koliko se ministara regionalnog razvoja u međuvremenu promijenilo to bolje da i ne spominjem. Dakle, pretpostavljam da se radi o iskorištenosti novaca iz europskih fondova, da se tu radi u dobroj mjeri je to, dakle povećanje, hvala Europo, nadamo se i u buduće još više i u tom smislu dobro je voditi ovakve rasprave i po mogućnosti sa što manje politizacije, doduše baš u predvečerje lokalnih izbora nije najbolji termin. Ono što mi je podatak bio zanimljiv, dakle da se 21% ljudi koji se voze našim trajektima su otočani a 79% su naši gosti. Dakle, ulaganje onda je više u smislu da se naši gosti ljepše voze ili oni koji posjećuju otok ili oni koji imaju svoju imovinu na otoku, ne samo nužno otočani, ali i tih 21% je dakle dobro uložen novac. Trebao bi biti cilj sve politike prema otocima izjednačavanje uvjeta, omogućavanje jednake šanse ljudima na otocima, dakle u vidu zdravstvene zaštite, obrazovanja, javnog prijevoza, infrastrukture, voda, struja, telekomunikacije itd., dakle, opskrba vodom, sigurnost opskrbe električnom energijom, nesmetano korištenje telekomunikacijskih, ovaj, telekomunikacije, dakle brzi Internet i sve ono što bi trebalo biti jednako dostupno kao i na kopunu. Ono što je u zadnje vrijeme problem je pitanje zdravstvene zaštite, dakle čak i na većim otocima i na Braču i na Hvaru i vjerojatno i na drugim otocima se dolazi u pitanje dostupnost specijalističkih usluga za koje su se naši građani navikli da ih obavljaju na otocima, zato postoje naravno domovi zdravlja koji su županijski ali se fizički nalaze na otocima i mislim da bi Županije, posebno ove u južnom dijelu Hrvatske trebale još jednom napraviti inventuru svoje politike zdravstvene zaštite prema otocima. Gdje god su došli, naravno, gospodine potpredsjedniče, otočani su svom mirnoćom i razboritošću popravljali prostore na koje su došli, bez obzira radilo se to o Hrvatskoj ili u inozemstvu, i ova rasprava je bila pristojna dok se nisu uključili, kako je Mirela Holy rekla, neću ja, ali od prilike tako, prema tome ja se nadam da će bez obzira na ove sitne razmirice i ubuduće vladati suglasje što se tiče otoka, je 2004. je HDZ-ova Vlada uvela ove ponoćne trajekte, ali 2003. je SDP-ova vlada uvela besplatne karte za umirovljenike, trudili smo se koliko smo mogli. Pohvaljujem također kolegicu Mrak-Taritaš i kolegicu Borić jer su se jedine pojedinačno javile a da nisu s otoka, tako da i tu imate pohvale. I za kraj, nema kolege Cappellia, ali znate li koja je ključna razlika između Brača i Malog Lošinja? Mali Lošinj ima 7 otoka, Mali Lošinj i ... [[… govornik se ne razumije…]] južni dio Cresa, Vele Srakane, Male Srakane i Susak i samo jedna jedinica lokalne samouprave, a mi imamo jedan otok al zato imamo 8 jedinica lokalne samouprave.

Izvolite. Zahvaljujem. Iz svih rasprava naših kolegica i kolega ispada da ovo što je vezano za Zakon o otocima, njegova primjena sigurno je pomogla otocima i mislim da u ovome što su bile i političke rasprave, da nema baš velikih razmimoilaženja. Problem, naime nastaje negdje drugdje. Primorsko-goranska županija kroz svoj Zavod je riješila da se na, dakle papirnato i dokumentacijski, da se naprave dvije elektrane na sunce, dakle sunčeve elektrane, s time da je jedna de facto već u realizaciji, to je tzv. Orlec 1, a Orlec 2 je na čekanju. A objasnit ću vam zašto je na čekanju.

Županija kroz svoj Zavod priprema sunčevu elektranu do lokacijske dozvole, tako da investitoru u potpunosti olakša problem realizacije samoga projekta, međutim sada se od Primorsko-goranske županije kroz njen Zavod traži da uplati tih milijun i 700 tisuća kuna. Da li je to vama normalno? Ispričavam se ostalim kolegama, očito je došlo do problema u digitalnoj obradi vremena tako da ste imali malo više prostora, ali evo tako kaže vrijeme. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Bauk. Zahvaljujem. Dakle, ovo što ste nabrojali dakle pokazuje probleme sa kojima se možemo susretati ili se mogu susretati. Ono što načelno mogu reći kad ste spomenuli ovaj dio da se svi više-manje slažemo i bez velikih razlika je sljedeća. Dakle, da li bih ja trebao kao član SDP-a zamjeriti SDP-ovom županu u vašoj županiji što ulaže novce na primjer političkom odlukom u jedinice lokalne samouprave u vašu županiju u kojoj je na vlasti HDZ na otocima, a ne u onima u kojima je SDP na kopnu. Ne moram se zamjerati otocima, a nije se dobro zamjerati ni SDP-ovcima. Nadam se da je bila inspirativna i da ćemo kad se ponovo budete vratili muzici od vas čuti jednu lijepu pjesmu o otocima. Ja sam samo govorio o tome kako je fascinantno da znate sve otoke i otočiće u akvatoriju Lošinja. A sada kad smo već kod pjesama, djevojka koja nije sa otoka poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, replika. Kolega Bauk, ja zaista nemam nikakve veze sa Dalmacijom, nemam nikakve veze sa morem. Apsolutno su mi korijeni od negdje drugdje, ali jedna sam od onih koja je zbog velike ljubavi prema jedrenju obišla sve naše otoke. Nisam bila na Jabuci, sve drugo sam bila. Čak ne da sam bila na otoku, nego znam otprilike i sve vale, sve zaljeve i sve ostalo. I ono što mogu reći prvi put sam počela jedriti '86. i mogu vidjeti što se na otocima od '86. do sad napravilo dobro. Stvari koje su se napravile dobro su i zahvaljujući posebnom zakonu, ali i zahvaljujući tome što morate dati izvješće o tome kako ste konzumirali ne taj zakon, nego niz zakona. Ali ono što bi bilo neusporedivo bolje i nadam se da se s tim slažete, da odjedanput vidimo što se je napravilo, što još treba napraviti jer mi ovdje vidimo samo financijski dio, ali ne vidimo sadržaj [[Upadica Škoro: Vrijeme.]] Hvala lijepo. Mislio sam početi odgovor na repliku da je dosta hrabro za predsjednicu Jedriličarskog saveza reći da nema nikakve veze sa morem. Ali onda ste vi to da nemate nikakve rodbinske veze, ali nije to nužno.

U stvari dosta se često, ja mogu sad u zadnje vrijeme dosta često pročitati u medijima kao pohvalnu činjenicu da je netko odlučio buku velegrada zamijeniti tišinom i zvukovima vjetra na nekom od udaljenih otoka i to se navodi kao pozitivan primjer.

Naravno i ja to tvrdim ako se podaci friziraju. Međutim, ono što bih htjela pitati da li možete navesti jasan učinak Zakona o otocima, a tu govorim o učincima kao što su recimo potpore poslodavcima, otočnim poslodavcima za zapošljavanje otočnog stanovništva. To je jasan učinak Zakona o otocima, jer upravo Zakon o otocima to regulira osim ovog kojeg sam navela. Jer nije ni ulaganje Primorsko-goranske županije ili bilo koje druge županije u rekonstrukciju škole, niti je ulaganje Hrvatske pošte u klimatizaciju poštanskih ureda na otocima učinak Zakona o otocima. One to naprosto čine bez ikakve razlike i na drugim područjima RH. Da li ste shvatili moju primjedbu na metodološki postupak izrade ovog izvješća i molim vas još jednom želim čuti još jedan učinak, ali zaista učinak Zakona o otocima.

To je prvi učinak. Drugi učinak bi bio ovo što ste rekli o poslodavcima. Zatim i ona odredba o obavezi ili mogućnostima prijevoza itd. Međutim, obzirom da je ovaj Zakon o otocima više jedna deklaracija koja se dodatno operacionalizira provedbenim aktima, pravilnicima i drugim odlucima sama rasprava o učincima samog Zakona o otocima u stvari ne bi na neki način bila svrsishodna jer doista se u mnogim drugim zakonima također recimo Zakon o po ovom obalnom i linijskom pomorskom prijevozu, on je puno važniji za većinu nas nego sam Zakon o otocima možda. Poštovani zastupniče, mislim da ima jako puno faktora koji utječu na pozitivne ili negativne trendove u razvoju otoka ili u stagnaciji u razvoju pojedinog otoka. Međutim, ono što mene posebice smeta to je što su zapravo na većim otocima lokalne samouprave zapravo toliko male da ne mogu funkcionirati. Što se dešava? Usprkos tome što zakon predviđa da će se otoci razvijati oni se i zapravo u nekom dijelu, napreduje se u nekom dijelu. Zato što jedna lokalna samouprava ima dobre metode, druga ima loše metode. Jedna ima dobrog rukovodioca, odnosno dobrog čelnika druga ima lošeg čelnika.

Možda nije najbolji dan, ali u jednoj raspravi kolege Jenkača kada smo govorili o Zakonu o lokalnoj samoupravi onda sam rekao da kada bi gledali koje bi općine i gradove trebalo ukinuti ili spojiti zbog ponašanja njihovih čelnika onda sam Grad Zagreb stavio na prvo mjesto, tako da veličina jedinice lokalne samouprave za mene ipak nije ključni kriterij hoće li ona iskoristiti sve potencijale svog razvoja ili ne. Imamo primjer velikih jedinica lokalne samouprave na kopunu i na otocima koje su zbog lošeg vodstva to nisu iskoristili i jedan dio malih, pada mi na pamet Općina Kamanje u Karlovačkoj županiji koja ima ispod tisuću stanovnika koja to što se odvojila od veće općine iskoristila. Prema tome, ja mislim da prvenstveno o tome hoće li se neka općina i grad razvijat ovisi o tome o vlasti o ljudima koji je vode, koliko će biti umješni, koliko će uspjet iskoristiti to što su dobili povjerenje građana i mogućnost da vode općinu, a ne njena veličina. Sljedeća pojedinačna rasprava poštovana zastupnica Danica Baričević.

Hvala lijepo potpredsjedniče, veselimo se tom vašom periodu, ipak je to ljepši dio vašeg života. Ulaganje u otoke da ja kažem obuhvaćeno ovim izvješćem kroz programe i aktivnosti 75 tijela državnog i javnog sektora, kroz sve izvore financiranja u 2018.g., povećana su za 22% u odnosu na '17., a 2019. u odnosu na 2018. su povećana za 43%, a o ovom značajnom porastu pridonijela je pojačana apsorpcija upravo sredstava europskih fondova po osnovi većih projekata koji su pokrenuti od velike važnosti za našu otočnu zajednicu. Definiranje i provođenje otočne politike te jačanju kapaciteta za korištenje sredstva i strukturnih fondova istaknuti su kao najvažniji izvor financiranja projekata i programa koji se provode na našim otocima. Uostalom i Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. ističe otoke kao jedno od ključnih područja intervencije. Tako je u 2018.g. od ukupno uloženih 1,87 milijardi kuna bespovratnih sredstava na eu sredstva odnosio iznos od 533 milijuna kuna, a u 2019.od ukupno uloženih 2,59 milijardi kuna bespovratnih sredstava na europska sredstava odnosilo se 1,46 milijardi kuna. Jedan od strateških ciljeva teritorijalnog razvoja u okviru prihvaćane Nacionalne razvojne strategije RH je upravo politika i investicija koja će našim otocima omogućiti postizanje punog konkurentnog potencijala i ravnotežu u razvoju. Ključno područje intervencije ovdje je razvoj pametnih i održivih otoka, radi se upravo o novom konceptu više puta smo danas čuli, a radi se o novom konceptu koji je i u EU u kojem se pametni otok definira kao otok koji se uz korištenje odgovarajućih alata i inovativnih rješenja razvija ekološki i društveno tehnološki, ekonomski održivo gradeći pri tom kružno gospodarstvo i povećavajući samodostatnost i otpornost na klimatske promjene. Ovdje iz izvješća za 2019. i '18. je vidljivo da javni sektor prvenstveno bio orijentiran upravo na ono što otočani i najviše ističu kao najveće probleme života na otoku, poboljšanje gospodarstva i potpore u gospodarstvu, prometnu povezanost otoka i kopna te izgrađenost prometne infrastrukture. Ulaganje u hrvatske otoke tijekom 2018. i '19. odnosile su se na mnoge kapitalne projekte izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije u razvoj komunalne i prometne infrastrukture, vodoopskrbe, odvodnje i energetske obnove, prostornog uređenja, zaštitu prirode i okoliša. Tako su npr. u županijske lučke uprave u 2019.u okviru svoje nadležnosti uložile 78,8 milijuna kuna uglavnom u infrastruktura ulaganja, sanaciju, rekonstrukciju, dogradnje luka, operativnih obala, na nove izgradnje, izgradnju projektne dokumentaciji. Tu su ulaganja i državnih lučkih uprava sa istim infrastrukturnim projektima ili subvencioniranje brodara u što je uloženo više od 25,5 milijuna kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU putem Uprave za otoke samo je u 2019.g. uložilo preko 92 milijuna kuna za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza, subvencioniranje cijene vodoopskrbe, poticanje otočnog gospodarstva, Hrvatski otočni proizvod, kao i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama. Ovdje treba napomenuti i razvoj poljoprivrede i ribarstva na hrvatskim otocima jer ono je sve važnije, a to dokazuje i ulaganja Ministarstva poljoprivrede koje su sa svojim aktivnostima pomogli da ribari da se razvije ava kultura, da se unaprijedi dodatna vrijednost i kvaliteta samog ulova, tu su poticanja ulaganja u preradu proizvoda, ribarstva i ava kulture, potpore održivom razvoju ribarstvenih i ava kulturnih područja, poboljšanje zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta samih ribara. Dakle, ovdje bi zaista izrazila samo zadovoljstvo obujmom i efektima ulaganja u otoke, a posebno mjerom sufinanciranja cijene vode koja se našla i prošli tjedan svoje mjesto upravo u izmjenama i dopuna zakona. Vjerujem da će ovi predstavljeni, da završim, učinci provedbe Zakona o otocima uz sve daljnje napore i konkretne mjere razvoja i nadalje kvalitetno pridonositi demografskoj i gospodarskoj revitalizaciji naših otoka. Izvolite. Zahvaljujem. Kolegice Baričević, sjajno ste to pročitali, samo nadam se da nećete čitati kad premijer bude prisutan on to naime kao što nam je rekao ne voli da čitamo. Vaš grad na otoku Braču nema logopeda, kada govorimo o svim ovim ulaganjima i radu na otocima sve to stoji, sve je to super ali neke osnovne stvari na otocima godina, desetljećima nedostaju. Na otok Brač u mjesto Supetar nijedan logoped nema potrebu doć trajno boravit i radit svoj posao, slično je i sa nekim drugim zanimanjima. Možete li vi kao saborska zastupnica sa otoka Brača svojoj vlasti sugerirat da takve stvari počne rješavat, one koje su danas bitne djeci na otoku Braču? Mi konstantno radimo na da bi poboljšali usluge na otoku Braču, zaista nema logopeda, nedostatak je i te radne snage na otocima.

Imamo samo još jednu pojedinačnu raspravu po ovoj točki dnevnog reda, a to je poštovana zastupnica Rada Borić.

Bauku budući ne biti s jednog otoka znači pripadati svim otocima. Znači ja mogu navijati od Unija, Iža, Brača do Korčule budući da su sve to moji otoci i nažalost nisam bila kao gospođa Mrak imala prilike jedriti i vidjeti ih sve, ali one koje sam vidjela vrijedno je i na Prvić, upravo sam oduševljena da konačno će proraditi kako i spada i svaka druga kultura bi se hvalila jednim Faustom Vrančićem, a mi to nismo svim ovim godinama. Htjela bi dodatno nešto reći i stalno se vraćam, ja sam ipak profesorica pa još i ona u godinama, mene doista zanima metodologija i gospodinu kolegi istoga prezimena, s istog otoka i dolazi i prezime dakle reći da je u pitanju ovdje stvarno pitanje metodologije i ne pretraživosti, ali da u Zagrebu jednako tako kod proračuna tražimo jer da imam tri mjeseca ja bi od ovog izvješća kakvo jeste mogla napraviti neku vrstu sinkroniciteta i vidjeti npr. da nije ovakav odlomak o demografskoj obnovi i spojila sve ono što se učinilo od plaćanja besplatnog prijevoza učenika do obrazovanja učenika, do škola koje su energetski učinkovito napravljene i mogli bismo pokazati učinke. Ali nisam vladajuća, kada ćemo mi imati vlast onda ću pokazati da se tako pokazuje što je učinak nekih mjera, a ne samo dakle ulaganja. Ovdje jedino žalim, a vezano je također uz mlade, pa piše kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, svi ste svjesni da na svim otocima kao konačno i na kontinentu civilno društvo je izuzetno važno kao taj i treći partner i mislim da malo zabrinjava ako npr. za 2019. vidimo da cijelih 600 milijuna kuna je dodijeljeno civilnim udrugama i ova sredstva kažu dodijeljena su na 33 projekta i sa maksimum financijske potpore od 30.000, a najmanje od 10.

Znamo što znači civilne udruge vezane uz zaštitu kulturne baštine, uz promociju kulturne baštine otočkih proizvoda, da ne kažem kulturnih manifestacija dakle mislim da malo žalosti da negdje se ne prepoznaje što znače civilne udruge. Dakako da one ne mogu preživjeti od tih sredstava i da bi neko trebao pa onda bismo vidjeli učinke i analizirati što su sve, imamo li podatke civilne udruge s otoka uspjele dobiti iz EU. Ja se sjećam prije desetak godina jedna od prvih udruga na Murteru koja je uspjela povući prva sredstva gotovo pola milijuna eura da bi se napravio odličan centar na Murteru. Dakle, možemo li dati i sami onda dodatnih kredita civilnim udrugama? I dakako mogla bi govoriti još o nekim dijelovima, ali eto neka to bude tako i ovdje pogledati oko nacionalnih parkova, pogledati recimo zabrinjava jedno pošumljavanje Brijuna nula. Dakle, zar je moguće da u nekim nacionalnim parkovima nije potrebno pošumiti, a znamo kako se krči, pogledati malo i bolje izvješće isto Hrvatskih šuma. Kao što je gospođa Mrak TAritaš govorila oko onoga što jeste i državna imovina pa isto tako i kako gospodarimo sa šumama, kako i kome to treba, mislim da trebalo bi ta izvješća ponekad i malo drugačije i obrazlagati i ovdje, ali bit će valjda prilike. Kolegice Borić, od Rapalskog ugovora 1920.do danas otoci su na repu i to je činjenica.

Znači jedino sada će se obući kravate, odijelo možda će se malo i opuštenije kad se traže glasovi, apsolutno ništa osim jednoga projekta koji je značajan za Hrvatsku i EU, to je od Vučevice izlaza prema Sanaderovoj vrtači do nepostojećeg mosta na Kozjaku, 40 miliona kuna inače sve ostalo nula što se tiče otoka i srednjodalmatinskih otoka i Dalmacije.

Uvažena kolegice, naravno da nije istina ovo što je rekao kolega Bulj. Mi smo imali Vladu baš kad smo donosili Zakon o otocima na otoku Hvaru i tada smo rekli da ćemo u slijedećem razdoblju od 2 godine uložiti nekih 5 milijardi kuna i ja mislim da je to tu negdje blizu. Tako da bez obzira na to što se ovdje pokušava govoriti o otocima da su na kraju, na repu itd., mi brinemo o otocima. A zadatak da brine o otocima imaju i lokalne samouprave. Pa kad govorimo o demografiji zasigurno kad biste pogledali mnoge proračune onda biste vidjeli i mnoge stavke koje se upravo odnose na taj moment koji je vrlo važan svakom čelniku. Od raznih potpora pa nadalje. Naravno da država tu opet ide sa svojim mjerama i kad se to objedini to ima svoju svrhu.

I tu Vlada ono što ja cijelo vrijeme govorim naći moment kako to riješiti. Al da smo pripremili infrastrukturu za te mlade, jesmo, od škola i svega ostaloga da mogu biti tamo [[Upadica: Hvala.]] međutim ne ovisi sve niti o mogućnostima Vlade, niti

Pa kao da se stvarno ne želimo čuti, ja nisam rekla naravno da i ja znam, ja znam koji otoci daju najbolje potpore mladim obiteljima. Ja sam govorila da iz ovakvoga izvješća mi upravo ne vidimo taj učinak, mi smo čuli bolje imati onda dobru praksu pa možda na kraju izvješća staviti kao što je gospodin Cappelli opisao ne znam situaciju na Iloviku. Dakle, nisam ja sporila da nisu bila dobra ulaganja, ali ne vide se sinergijski učinci ako je u izvješću raspršeno u svakome dijelu iz svakog ministarstva dio i to je netko trebao samo povezati. Zahvaljujem. Kolegice Borić dobra vam je ova dosjetka da su vaši svi otoci, pa i moji su isto, a jedan je još više.

U odnosu, u odnosu postoji ona jedna rečenica koja se dosta često upotrebljava u ideološkim raspravama, gdje si bio '91. Na otocima vam to otprilike znači reći ću na bračkom dodjte i vamo u prvi misec odnosno dođite živjeti u siječnju na otok pa da vidimo u stvari.

A pa dakle ja sam to uzela kao kompliment, meni i kolegici Mrak Taritaš, nego kako ste rekli samo su 2 osobe ovdje koje nisu s otoka pa da doista ne izgleda da samo otočani brane interese svoga otoka i ne razumijevajući cjelinu onoga što bi bila otočka politika. Dakle, meni je jako drago da sam sa koliko god sam mogla biti otoka i nadam se da ću uskoro biti i na nekim drugim otocima i upravo je to važno brinuti jednako za prosperitet svih naših otoka i doista za kvalitetu života na tom otoku premalo se i danas govorilo ovdje i također se nije povezalo.

Danas nitko nije govorio o vodi, ovdje stoji da je dovoljno ne znam 5 m3 po glavi stanovnika mi smo to prošli tjedan povećali i to debelo [[Upadica: Hvala.]] za potrebe možda samo turizma. Dakle, nema sinergije [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] u onome što radimo. Hvala imamo ovim sada iscrpljen dnevni red kad je u pitanju pojedinačna rasprava, ali imamo prije predlagatelja u ime Kluba zastupnika MOST-a završno poštovani zastupnik Miro Bulj. Evo ja ću ponoviti ono šta je na početku rekla i moja kolegica da je sramotno izvješće davati nakon što smo mijenjali zakon. Znači najprija se trebalo dati izvješće pa temeljem izvješća to napraviti i zbog toga je MOST nije sudjelovao, nisam mogao slušati one laži i neistine. Nisam mogao slušat i trpit koliko mogu lagat, evo to vrlo jednostavno mogu reći. Maloprije sam rekao da od Rapalskih ugovora 1920. godine u 11. misecu kad su potpisani i kad su otoci otuđeni od Hrvatske i pripojeni Talijanima zajedno koji su potpisali sa velikosrbima tada da je to otišlo u sasvim drugom smjeru. Danas gledati politički i govoriti ovdje da su 2 milijarde kuna uložene u Splitsko-dalmatinskoj županiji, mi koji, spominjati solarne elektrane, 0,3% mi od ukupne energije trošimo 0,3% od sunca, Finska više od nas troši. Pogledajte mediteranske druge države Italiju, Grčku, druge države pogledajte. Otoci su zaboravljeni, ali nisu zaboravljeni kad se tezgari ajmo Zlatni rat pa se tezgari, pa onda plaže pomorsko dobro, al sve na štetu naših ljudi i otočana jel pomorsko dobro mora bit pomorsko dobro svih, a ne isključivo koalicijski potencijal kako bi se potpisalo između najboljega čovika koalicijskog partnera, najboljeg kojeg oni smatraju, Željka Keruma i ovoga i Ante Sanadera. U Splitu prije 3.g. je bila sjednica vlade istina, 2 milijarde kuna projekata, 0 kuna dosad ostvareno, 0. Jedino što se radi u toj županiji, evo ima ovde kolegica s Brača, šta se radi jedino i u HDZ-u nek me demantira, jedino, nek uzme riječ Boriću ako može ispred kluba, pa nek me demantira, jedino što se radi se radi od ulaza u Vučevicu, znate di je Vučevica izlaz, di nema ko nažalost ni zvoniti, ni, ni poštu nositi, nešto vuk radi, nešto lisica i tu su sad vrtače Sanadera, ovi, oni i sad se tu tunel neki koji će bit navodno tunel, 40 milijuna kuna četverotračna cesta.

Otoci izumiru, izumiru, otiđite zimi, pa ćete vidit koliko djece ima, čuje li se djeca, čuje li se dječja igra? To su činjenice, možete mu šapljat kolegice Baričević, možete, a vi ste svjesni da ja govorim istinu. I jedino uredno, uredno i dobro što se radi temeljito je kad načelnici kupuju zemlju za kunu poljoprivrednu od svojih susjeda onda po Kuščevićevom sistemu se prenamijenu, pa postanu 100 EUR-a, 500 EUR-a. To, to rade u skladu i naravno usklađeno sa županijskim prostornim planom. Sve je to usklađeno. To radite tome narodu. I to je činjenica i to je istina. Čak se cijepite slučajno kad naiđete usput. Još jednom, otoci su biseri Hrvatske, otoci su potencijal Hrvatske, otoci su nešto u šta tribamo ulagati puno više nego u druge krajeve, pa čak ste napravili vi ne samo ovi 1000 otoka koje imamo na Jadranu nego ste vi napravili otoke od moje zagore zbog vrtače Sanaderove, vrtače, 40 milijuna četverotračna traka do vrtače njegove. Cetinski kraj, imotski kraj, vrgorački kraj, ništa, nula, zero, tako i otoci. Zato bi vas zamolio kad dajete ova izvješća onda ih sa svojom kolegicom … [[Govornik se ne razumije]] onda ih dajte ova izvješća prije izmjena zakona da možemo mi kao saborski zastupnici vidit što ste dosad napravit i zbog čega su te izmjene.

Prva povreda Poslovnika, evo svjesno ću je prekršiti. Uvaženi potpredsjedniče, dakle prozivajući ovdje g. Miro Bulj mene osobno i moju stranku ja moram kazat da na otoku Braču, on svoje odrecitira i recitira već dva mandata uvijek jedno te isto, ne miče se od tih svojih recitacija, dakle u odnosu na njega Splitsko-dalmatinska županija ulaže u otoke, u cestovnu infrastrukturu, u lučku infrastrukturu [[Upadica: Hvala]] u školstvo, u zdravstvo i to su ogromna ulaganja [[Upadica: Hvala vam lijepa]] i zato pobjeđuje. Nije bila povreda Poslovnika, ali bit ću dosljedan, prvi puta ste, pa evo, slijedeći put ću vam dat opomenu. g. Bulj, povreda Poslovnika, vi imate već jednu opomenu, slijedeća znači da moram oduzeti riječ po ovoj točki, oćete? Može. Dobro.

Znate, pomnožite vaš broj glasova i svih vaših na listi, pa ćete vidjeti.

Vrijeme, hvala, u pravu ste, Poslovnik bi trebao biti zakon, ali ustavno pravno tu imamo jedan problem i nije proglašen zakonom, a temeljem čl. 240. st. 1. izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi po ovoj točki. Znali ste sami u što srljate, ne mogu si pomoć, a ni vama. U ime Kluba zastupnika HDZ-a završno poštovani zastupnik Josip Borić, izvolite. Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući. Evo htio sam na kraju, nisam mislio, ali sam se javio čisto zbog toga da možda neki dobronamjerni koji prati ovu, ovu sjednicu ne misli na ovo što je kolega Bulj govorio da je to u biti bio bit rasprave o Izvješćima o provedbi Zakona o otocima u 2018. i 2019. Puno smo mi to bolje raspravljali od njegovih želja i predizbornih govora ovdje, nek si kandidira, najavio je ovdje kandidaturu za gradonačelnika Sinja, pa nek se kandidira, pa da vidimo što to vrijedi. Ako želi biti i župan nek se i tamo kandidira, pa neka onda tumači šta on zna i može i neka povuče poteze ako je to tako. To je danas demokracija, a ovo da netko ima govornicu, pa proziva sve one koji nemaju isto nije nekakav veliki smisao, ali dobro navikli smo. Ono što sam htio reći ovaj Zakon o otocima ima svoje učinke i samo se moramo dogovoriti što želimo. Ako želimo samo Zakon o otocima i učinke toga što piše u tom zakonu onda ćemo se vrlo lako svesti na ono što radi uprava i objasnit ćemo u brojku i u opisu što se to događa sa tih 100-tinjak milijuna kuna. Ja mislim da je puno vrijednije ovo što imamo sada bez obzira na neke naše želje da pratimo što se događa u svim sektorima koji mogu pomoći da se na otoku najprije izgradi dobra infrastruktura, a da onda ona bude temelj da se može na njemu bolje živjeti i da se na njemu mogu ostvarivati gospodarske aktivnosti kakve mi želimo, a to je prije svega i turizam, a onda poslije toga i ribarstvo i poljoprivreda i to je ono što je vidljivo i kroz ovakvo jedno izvješće, samo kažem ovisi koga što zadovoljava. U biti kad imamo određena izvješća i drugih tijela nikad nismo zadovoljni i uvijek pronađemo određenu razinu nezadovoljstva na nekom detalju, ja mislim da je ovo više-manje iz godine u godinu dobar dokument. Hvala i kolegi Bauku koji je omogućio da o njemu raspravljamo i na plenarnoj sjednici, da ne ode na neki odbor pa da ne znamo više što nam se recimo dogodi u jednom mandatu i to je u redu. To je ono što sam govorio, određene politike koje imaju zajednički nekakav moment i to otocima doprinosi i za to se zalažem od početka. Ono što smo mogli čuti kao primjedbe mislim da mogu stajati možda se to zaista može drugačije opisivati, ali budimo onda spremni na neke dokumente koji će biti puno šire razine od ovoga što imamo sada, a ni ovo nije baš malo. E sada što smo postili s time? Zakon o otocima je postigao svoje, a to je da sačuva život na otocima, da se odredi prema onim pomoćima koje možemo dati kao država, da tu pomoć može dobit gospodarstvenik, da tu pomoć može dobiti i Udruga civilnog društva, da tu pomoć može dobiti onaj čovjek koji ima svoju kuću, a nema spojenu vodu na svoj objekt itd. i da imamo određene razine koje ljude dolje zadovoljavaju. Mi ne možemo ovdje znati veliku njihovu zahvalnost prema ovome, ali u razgovorima s njima shvaćamo da razumiju što to za nas znači. Što znači Zakon o linijskom obalnom pomorskom prijevozu koji nam je omogućio 50% jeftinije karte ili neki drugi zakon koji kroz svoje odredbe daje određena prava koja možda nije dao ovaj zakon u svom tekstu. To je ono što ovo izvješće sadržava i mi to ovdje jasno prikazujemo. Ono što je još važno reći, mi na otocima imamo određenu razinu života koja je po meni zadovoljavajuća, ona nije na najvišoj razini, ali da ima prostora u RH koji isto tako zaslužuju određenu pomoć države na ovakav ili sličan način postoji, ali onda postoje i političari koji bi trebali to rješavati. Da li to samo govorom i ništa ne valja ili Vlada i dalje neki drugi ovaj momenti koji mogu takvom području dati određenu pomoć. Mi smo imali više zakona za potpomognuta područja i svi su oni doprinosili tim područjima. Nažalost kažem u povijesti bilježimo da su se neki degradirali od tih zakonskih propisa, ta područja nisu doživjela ono što su trebala doživjet i ne treba gledati u ovaj zakon kao nešto što je onda loše samo zato jer na tom području nije bilo kako treba.

Ovako samo iskušavamo više-manje mogućnosti SDP-ovih ili ne znam HDZ-ovih političara, a svih ostalih je u vrlo malom broju da bi mogli ocijeniti što doprinosi određenom području. Vjerojatno će se možda nešto promijeniti, ne znam, ali evo to je neko moje mišljenje. Ovo treba podržati i mi ćemo to podržati i nadamo se da će i 2020. u izvješću biti također dobra kao i 2019. i '18. Svi se nadamo da će se nešto promijeniti. U ime Kluba zastupnika SDP-a završno poštovani zastupnik Arsen Bauk. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege. Nas čeka očito prekovremeni rad što se tiče otočnih tema, imamo drugo čitanje Zakona o otocima bi trebalo biti u roku od šest mjeseci, a onda bi bio red i raspraviti izvješće za 2020.g. prije 2023. jer ako se ovo iz '18. raspravlja u '21., ne bi bilo dobro izvješće za 2020. raspravit u 2023. pa evo ako predsjednik Sabora ili ako mu neko prenese pozornost da sljedeći put onda bar stavi isti dan te dvije točke, a ne da moramo ponavljat ono što smo govorili otprilike prije sedam dana. Sukus ovih izvješća bi se mogao biti kako bi to Grunf otpisao bolje uložiti više nego uložiti manje, dakle nijedno ulaganje u otoke u osnovi nije pretjerano krivo ulaganje ako se ono potroši za svrhu za koju je namijenjena. A ako to ide mimo te svrhe onda bolje ne uložiti ništa, ali to nije samo problem naših otoka nego je to problem generalno. Bit će zanimljivo vidjeti ustvari koje će biti posljedice na funkcioniranje naših otoka zbog covida-19, dakle prvenstveno učinak u turističkoj sezoni, ova izolacija prometna i druga je čak bila i nekako pozitivno primljena za vrijeme posebno onog prvog vala kada su mnogi ustvari sa kontinenta iz gradova se odjednom sjetili i poslali ili obitelji ili oni otišli na otoke. Također sve one teme koje su sada aktualne ne vidim da se mogu na brzi način riješiti, dakle pitanje zdravstvene zaštite odnosno broja liječnika nije jedini problem samo na otocima.

U tom smislu to je loša stvar, dobra stvar je da kada nađete jedno kadrovsko rješenje da time relativno zaokružujete na duže vremensko razdoblje potrebe za tom vrstom liječnika ili bilo kojih drugih stručnih kadrova. I u tom smislu možda bi bilo dobro da se u okviru onih državnih tijela koja brinu o otočnoj politici i regionalnoj politici ukupno i ovome kadrovskom dijelu posveti određena pažnja, posebno što se tiče pružanja javnih usluga i za učitelje i za liječnike i za sve druge koji jednostavno da bi neka sredina zatvorena odnosno prometno izolirana od kopna mogla funkcionirati da se o tom vodi računa. Dakle, za ovoga specijalistu čini mi se da je svaka o općina na Braču izdvojila tisuću kuna da bi dobio veću plaću odnosno da bi mu to bio dodatni prihod kako bi ga to možda, ga shlash je motiviralo da svoj život odnosno svoju karijeru nastavi na otoku, je li to pitanje financijske potpore, radi li se o nekim drugim stvarima kako se može motivirati nekoga da dođe raditi kao dakle osoba koja se već školovala određeni broj godina na neko takvo mjesto treba vidjet jer sasvim sigurno ako u Splitu nedostaje te vrste liječnika nedostajat će ih i na svim otocima koji okružju Grad Split, osim ako baš netko nije sebi za životni cilj zacrtao da bude tamo.

Drugo, dakle učinci na turizam, učinci na one ljude koji se bave turizmom zbog covida-19 treba vidjeti, kakvi su u tom smislu čak je ponuda otoka osim naravno tako gdje su velike hotelske kuće ima u ovome slučaju prednost. Dakle mislim da je tu čak bilo i manjih problema nego generalno drugdje. Da zaključim, nijedan čovjek nije otok pa tako ni Zakon o otocima nije sam za sebe niti jedini koji se brine koji je važan za otoke. Radujem se budućim raspravama još ove godine u drugom čitanju Zakona o otocima i svim drugim izvješćima i evo kolega Boriću [[Upadica Škoro: Hvala.]] ako možemo o 2020.raspraviti 2021. Možete nastaviti izvan sabornice, nema problema.

U ime Kluba Hrvatskih suverenista završno poštovani zastupnik Željko Sačić. Gospodine i gospodo, kolegice i kolege. Eto igrom slučaja u životu sam imao priliku od 2001.redovito obilaziti i boraviti na krasnim otocima Cresu i Lošinju u kontinuitetu i iz osobnog iskustava mogu svjedočiti o strahovito velikim pomacima kvalitativnim koje je ovo društvo učinilo u tih 10, 11, 12 godina prije svega u prometnoj povezanosti tih otoka, a iznad svega i u kvaliteti života na tim otocima zahvaljujući ulaganju i države središnje i županijske razine, ali i otoka otočkih vlasti lokalne uprave, gradonačelnika i svih onih. Bilo mi je poznato prije kao policijskom dužnosniku koje probleme imaju ti otoci, najveći problemi u životu osim onih standardnih demografskih i oko prihoda koji variraju naravno u predsezoni, sezoni u boljim godinama je to jako dobro, a zimi kako kaže g. naš kolega Arsen to je nešto drugo u siječnju, veljači, ali tad je lijepo. I već tada smo mi zapravo svi svjesni sa tim domaćim ljudima dolje, posebno na Lošinju i na Cresu da su osim napominjao sam iskoraka i to je danas neshvatljivo kvalitativno uređeno, doći na Mali Lošinj je manja tlaka nego prije deset dogina, od Krka da ne govorimo da se naplaćuju, nema cestarine do proširenja komunikacije cijele cestovne preko Krka, do trajektne luke u Meragu, do uvođenja mnogih linija sve to skupa se odrazilo u ove godine prije covida na strahovito velik porast turista, Bogu hvala. Taj turizam sa sobom nosi kao što znadete sve ono što treba cijelu strukturu logističku koju treba u to doba proširit, tu se stanovništvo sa svojim domicilnim zapravo neki puta dva do tri puta poveća i onda vidimo ono što nedostaje ili čega nema. A nema primjerice, nema dovoljno mjesta, ako kažemo od onoga naj, gužva je na kopnu, ali tamo je u to doba nać parking prostor nećemo trivijalizirat, ali ima mjesta koje bi se moglo treba ulagat, to lokalne vlasti znaju. Ima onog što ima, ima droge, zlouporaba droga previše, ostale oblike kriminala Bogu hvala nema, ali zlouporaba droga ima i to je stvar za našu policiju. Bore se, imaju rezultate, ali imaju mnogo toga iz uvoza. Također za naše poreznike imaju iznimno dobro priliku kontrolirati gdje se to ulaže, koliko to ima prljavog novca. Velik broj investitora dolje ima, ali lokalna razina i mnogi drugi znadu da ima tu mnogo onoga što se zaradi na bilo koji drugi način, a investitori su povezani sa ko zna kakovim prihodima izvorima, Porezna uprava nerijetko ne odrađuje svoj posao, inspekcije službe također. Devastacije ima nažalost tog krasnog prostora u tome i na tome treba potencirati naše službe da prorade. I naravno možemo reći baš što se Lošinja tiče, imate strahovito veliku napast tih divljih svinja. To nam može biti smiješno čudno, ali one rade veliku štetu i domaće lokalno stanovništvo, lokalna zajednica, lovci ne mogu na kraj izać sa tim. Tu će trebat, mi u Zagrebu imamo problem u Markuševicu, a kamoli dolje na otocima, ne možete vjerovat ali istinito, tamo je to problem. I svakako neshvatljivo je da se kontejneri za smeće zaključavaju i da zapravo svi koji dolaze nemaju priliku odložiti smeće [[Upadica: Hvala.]] to stvarno treba riješiti na jedan primjereniji način. U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a završno poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, ovaj zakon odnosno ovo izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima nam treba biti određeni putokaz. Dakle, kad se je država odlučila i zaključila da je stanje sa otocima zaista alarmantno, alarmantno je, odlučila je tad da imamo, da se definira posebnim zakonom i na način na koji treba ulagati u otoke i što činiti, ali ne samo da imamo poseban zakon nekog da u saboru svake godine treba biti izvješće o učincima što je napravljeno. Ovo izvješće s jedne strane možemo gledati kao formu, ali s druge strane ovo nam je pokazatelj da kad država jednako tako odluči i proglasi pojedini dio RH prostor u kojem traži dodatno ulaganja da onda trebamo iza toga imati izvješće. Ne zato da bi saborski zastupnici imali o čemu raspravljati kroz nekoliko dana, ne zato da bi se tu onda govorilo tko je odakle ili nije odakle nego to onda sve zajedno ima svoj kontinuitet i smisao. I ovo izvješće ja čitam u tom kontekstu, ali ono što sam i rekla u ime kluba i u pojedinačnoj sam to naglasila bilo bi dobro da sad napravimo korak dalje. Ne samo da imamo brojke koliko je tko uložio nego da vidimo što smo napravili i što još trebamo napraviti. To sam vam pokazala na pokazatelju koji je vezan uz saniranje divljih odlagališta otpada ili saniranje komunalnih odlagališta otpada ono što radi fond ili recimo ono što radi Državna geodetska uprava riječ je o katastru. Činjenica je da sam ja zaista nemam nikakvo porijeklo koje je vezano uz more čisti dio kontinentalne Hrvatske čak što više, ali kao što je rekla kolegica Rada Borić znate nekako volite sve otoke. Ja sam '86. godine prvi put s jedrilicom krenula od otoka do otoka i kad sam bila resorna ministrica i kad mi je netko došao sa prostornim planom koji je imao vezanim kad sam radila prostorni plan vezan uz mora onda bih ja za svaku valu pitala zašto ste tu planirali ili niste planirali, zašto vam je ovako ili onako kad to vidite u jedan jedan onda vam je to nešto drugačije ali za ovu raspravu je sporedno, ali ono što je važno možete pratiti i promjene koje su se desile. Onda kad sam ja krenula put otoka onda smo izgledali kao čudovište, gledali su nas jer sve što smo trebali je bilo na toj jedrilici, od dječjih pelena pa nadalje jer se nismo usudili uopće krenuti jer nismo znali jel ćete vi moći bilo šta bilo gdje kupiti. Danas su se stvari promijenile, posljednjih, posljednje vrijeme mi ne pada na kraj pameti da to radim iz nekih drugih stvari jer možete to jednako tako napraviti na otocima.

Prve marine su tamo krenule '89.-'90., do tad niste imali marine imali se valo, svako je došao bacio svoje sidro netko s većim znanjima, a drugo s manjim znanjima ne samo da je zarovao dno nego je to što je bilo u toj vali na sidru kad se odsidrio i otišao u drugu valu prenio i u drugu valu. I prenio nekakve kulture koje nisu bile. Kad pogledate zadnjih 10-tak godina sve vale koje su za nautičare prihvatljive one imaju bove, dakle vi se privežete na bovu koja vam nudi sigurnost da ćete tu noć mirno spavati, a ne voditi računa jel je netko bacio sidro ovako ili onako, nudi vam jednako tako ja to gledam sa aspekta zaštite prirode odnosno okoliša to je neusporedivo bolje da se stavi dakle da u vali imate bovu na koju se vi vežete nego da svako baca svoje sidro i razruje dno. Dakle, kad je rasprava o otocima ta rasprava o otocima odnosno izvješću o provedbi zakona bi mogla vrijediti i za neke druge dijelove Hrvatske samo što je ovdje sve nekako u malom, sve je na jednom mjestu, svi tu naši problemi su nešto veći. Problem dolaska na otoke je naravno puno veći nego što je problem dolazak vi u nekom drugom Hrvatske možete reći da je loše prometno povezano, da nema cestu, da nema željeznicu, ali na otoke ako vam je ekstremno loše vrijeme nema dolaska i nema odlaska. Dakle na otocima je sve potencirano puno više, svi problemi koje inače imamo. Problemi na otocima su puno, puno jače [[Upadica: Vrijeme.]] izraženi. I imamo u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta završno o izvješćima o otocima za 2018. i '19. godinu, izraziti kontinentalac gospodin zastupnik Davor Dretar [[Upadica: Tu sam doma.]] tu ste vi doma da. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući. Poštovani tajniče, poštovana državna tajnica sa suradnicom, kolegice i kolege, da eto da i ja, volim svako od nas voli kad nas zastupnik Bauk malo pohvali pa evo da se ja kontinentalac javim malo vezano jel uz ovo izvješće o provedbi Zakona o otocima. Ono što mi prvo kao operativcu čovjeku koji dolazi iz privatnog sektora pada na oči kada sam krenuo tijekom ovog vikenda otvoriti ta dva iznimno obimna dokumenta radi se o gotovo 600 stranica sve zajedno za 2018. i '19. je činjenica na koju je ukazala i kolegica Selak Raspudić da mi nakon što smo pričali o određenim izmjenama Zakona o otocima vezana uz vodu odnosno subvenciju vode i slične teme sada gledamo 2 godine unazad, gotovo 2,5 godine unazad i govorimo o učincima provedbe Zakona o otocima u 2018. godini. Dakle kao netko tko dolazi iz realnog sektora ja sam 1. siječnja 2019. znao točno koliko sam potrošio 2018. Ti su izvještaji vjerujem i Hrvatskoj državi možda i brže dostupni nego meni kao malom poduzetniku, pa eto još jednom stvarno izražavam iskreno čuđenje zašto treba toliko dugo da ministarstva, odnosno razni subjekti koji su uključeni u ovo izvješće podnesu te podatke svima nama. Što se tiče samih podataka moram priznati izuzetno je opširna materija. Ali ono recimo što sam prvo vidio što me je na neki način isto, ah mogu reći stavilo malo čuđenja država jest očigledno poprilično široke ruke. Ne znam što i točno se radi zato što su neke stvari navedene kao recimo izrada projektne dokumentacije za rekonstrukcije objekta, za izvršenje nastave Sveučilišta u Zadru koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja platilo 4 stotine tisuća kuna. Eto, moram priznati da se sasvim sigurno radi o nekakvom grandioznom objektu te jednoj vrhunskoj rekonstrukciji čini mi se izuzetno visok trošak. Ali opet kažem nemam uvid precizno, ne znam o čemu se radilo. No recimo činjenica da Ministarstvo obrane za održavanje vojnih lokacija i građevina na Lastovu, Dugom Otoku i Mljetu samo na jednom promatračkom tornju klima uređaj plaća 36 000 kuna. Moram priznati da ne znam niti sam gdje i kako nabaviti tako skup klima uređaj za jedan promatrački toranj. Čini mi se previše. Opet kažem, ne napadam nikog samo konstatiram. No, jedna stvar koja me razveselila je edukativna radionica za djecu na temu južno-dalmatinskog magarca. Evo neka djeca nauče što je južno-dalmatinski magarac. Mislim da bi trebali ako želimo naravno promovirati južno-dalmatinskog magarca tu možda i malo više uložiti. Državna tajnice potegnite veze. Ono što stvarno se može vidjeti jest diskrecijsko pravo određenih ministarstava ili javnih tvrtki prilikom dodjele potpora naročito recimo u kulturnoj djelatnosti, pa je tako Ministarstvo kulture u 2018. godini dodijelilo potporu od 250 000 kuna za kazalište Ulysses na Brijunima. Iduće odnosno 2019. Istarska županija preuzela je tu obavezu, pa je kazalištu Ulysses dodijelila 2 stotine tisuća kuna. Porazgovarao sam sa nekoliko privatnih poduzetnika u kulturi i upravo to je nešto što je njih malo i zabrinulo, odnosno što im nije jasno niti jedne godine ne dobiju jednaki iznos. Ponekad više, uglavnom to bude manje pa opet nekada više. Uglavnom dosta im je teško formirati svoje financijske planove na taj način. Ali recimo zanimljivo pratio sam malo Hrvatske ceste.

Eto zanimljivi podaci iz kojih svatko od nas neka poruku, odnosno samo stanje o našim otocima iščita kako želi. U ime predlagatelja završno će govoriti poštovana državna tajnica Spomenka Đurić. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Uvaženi saborski zastupnici i saborske zastupnice, u ime predlagatelja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU ja ću samo naglasiti nekoliko činjenica za koje mislim da su važne da ostanu kao zaključna ili završna riječ nas kao predlagatelja. Prije svega želim vam se svima zahvaliti na vrlo konstruktivnoj i proaktivnoj iscrpnoj raspravi.

Kao što sam napomenula u uvodu definiranje i provođenje otočne politike i jačanje kapaciteta za korištenje sredstava iz dostupnih EU strukturnih fondova nam se nameće kao najvažniji faktor za daljnju definiciju svih s nastavka provedbe projekata i programa za razvoj otoka i otočnih politika. Otoci kao područja sa razvojnim posebnostima, geografskim posebnostima su kao takvi prepoznati i u Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. godine u sklopu ili kao slijedom koje je trenutno u fazi izrade i provedbeni akt, odnosno Nacionalni plan razvoja otoka koji će vrlo brzo kroz rad svoje radne skupine koja je osnovana za njegovu izradu a koju čine predstavnici ministarstava i drugih državnih tijela, tijela regionalne, lokalne samouprave, pravnih tijela, osoba sa javnim ovlastima te članova znanstvene zajednice ali i civilne zajednice vrlo brzo će uslijediti i konzultacije na izrađen nacrt u koji će naravno, koji će slijediti onda i partnerski dijalog sa svim ostalim predstavnicima zainteresiranih dionika, ali i zainteresirane javnosti kroz e-savjetovanje. Tako da se već unaprijed radujemo svim daljim prijedlozima za poboljšanje, unapređenje i ovog iznimno važnog provedbenog akta koji će dodatno doprinijeti razvoju otoka i ciljanim politikama, ciljanim za same naše otoke. U novoj financijskoj perspektivi kroz višegodišnji financijski okvir provedbom novog teritorijalnog pristupa kao što znate otvara nam se mogućnost ulaganja posebno strukturnih fondova odnosno sredstava iz strukturnih fondova za razvoj otoka što u prethodnom razdoblju kao takvo, kao poseban teritorijalni program nije postojalo te se radujemo i imamo velika očekivanja od njega za daljnje unapređenje investiranja i razvoja na otoke. U sklopu aktivnosti izradi samog nacionalnog plana razvoja otoka Ministarstvo regionalnog razvoja je u postupku prikupljanja indikativne liste otočnih razvojnih projekata već sada i do sada se broj tako prikupljenih projektnih ideja za koje su nam naravno pomogli naši otočni koordinatori dosegao brojku iznad 900. To su projektne ideje i projekti koji imaju potencijal za provedbu, naravno dodatnom selekcijom ali i dodatnim konzultacijama sa svima ostalim sektorskim tijelima će se i ova projektna lista ili projektna lepeza ili project peyplan kako bi rekli na našem jeziku doprinijeti dodatno i ciljanoj intervenciji, ciljanim intervencijama na naše otoke koje će uslijediti u razdoblju koje je pred nama. I još samo jedan komentar, zaključno, a to je da izrada ovakvog izvješća kakvog ste imali pred vama sveobuhvatnog kao dokumenta koji na jednom mjestu objedinjuje sva ulaganja u otoke kako tijela državnog i javnog sektora tako i svih onih posebnih investicija koje su realizirane na otoku ima za cilj i ima za svrhu da na jednom mjestu predstavi sve investicije, da na jednom mjestu predstavi sve ono što je investirano kako bi se olakšala prije svega koordinacija onda komplementarnost i bolja učinkovitost takvih ulaganja. A u konačnici i ono što je ultimativni cilj, a to je postigla bolja transparentnost investicija realiziranih i planiranih ulaganja na svim našim otocima kroz sve projekte koji se provode kako u okviru kako sam rekla našeg ministarstva tako i u okviru svih ostalih tijela koja su za to zadužena. I ja ću s ovim završiti i zahvaliti vam se još jedanput svima na sudjelovanju, na aktivnim i vrlo proaktivnim i zanimljivim i konstruktivnim prijedlozima za poboljšanja- Poboljšanja i mjesta za poboljšanje uvijek ima i mi to priznajemo i od toga ne bježimo i na tome ćemo raditi i nadam se na zadovoljstvo svih već i primijeniti u sljedećem izvješću koje će uslijediti za 2020. Prva replika poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Uvažena državna tajnice. Dakle izmjene i dopune Zakona o otocima ide između ostalog jer usklađujete sa nekim drugim zakonima iz vašeg resora jer se vidjelo da u Zakonu o otocima se je možda otišlo korak predaleko i nisu međusobno usuglašeni, ja tako i čitam ovo izvješće. Dakle, godinama su ta izvješća na način šta se financijski pojedini sektor ulagao, sve ok, ali mislim da treba za ubuduće napraviti nekakav iskorak, za neke stvari vi ne možete predvidjeti koliko je još ostalo za raditi, ali za neke stvari možete. Ja sam tu namjerno govorila o saniranju odlagališta otpada, pa dajte da vidimo za sljedeće izvješće nek resor koji je kaže ostalo nam je za sanirat 20, 22 ili imamo taj problem dakle da dobijemo malo mesa da vidimo na što se to odnosi.

Izvolite. Hvala lijepa. Evo sad ste me potakli da još jedanput i ja kažem glavna postignuća resora u mandatu ove Vlade Andreja Plenkovića koja je donijela nakon 20 godina i Zakon o otocima 2018.koji je stupio što to znači za nas otočane.

Dakle, otocima će se u ovom budućem financijskom razdoblju po prvi puta pruža mogućnost povlačenja sredstva EU i to je sjajna prilika za otoke i otočane i jedinice lokalne samouprave. Ja ću vam samo reći da ja nisam otočanaka, ali sam imala privilegiju i imam privilegiju surađivati sa kolegicom za koju je uvaženi zastupnik rekao da je iako ne otočanka više otočanka od svih otočana, obzirom da radi toliko dugo i toliko zdušno za hrvatske otoke. Kako ja nisam sa otoka nego sam sa ovdje jednog područja koje je gotovo 50 km od Zagreba volila bi kada bi to područje imalo barem sličan zakonski temelj za razvoj ikada bi o tom području, a radi se o području Korduna i Banije mogli razgovarati i u ovakvim izvješćima i u ovakvim prilikama. Vi možete hvala vam. Dakle zaključujem raspravu o Izvješću o učincima provedbe Zakona o otocima u 2018.g. i Izvješću o učincima provedbe Zakona o otocima u 2019.g. i glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.